Poštovane kolegice i kolege dobro jutro. Nastavljamo sa radom. Prva točke je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, drugo čitanje, P.Z. br. 182.

Hvala lijepa predsjedniče Sabora. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bih govorio o poreznoj politici.

Kolega Glasnović.

9,45 je nastavak.

Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Hrvatska ima po visini po visini drugi PDV u Europi odmah iza Mađarske koja ima stopu 27%. prema uputama EU PDV ne smije biti niži od 15%, a najniži PDV u Europi ima Luxemburg koji iznosi 17% Hrvatski PDV je ogroman, a s time se slaže i vladajuća stranka HDZ koja je to isto napisala na stranici 6 svoga programa „Vjerodostojno“ Između ostalog HDZ je na stranici 8 programa „Vjerodostojno“ napisao da će smanjiti opću stopu PDV-a u drugoj godini mandata i još jedan postotni poen na 23% u zadnjoj godini mandata dakle 2020. godini. Prema izjavama ministra Marića i nekih drugih osoba iz Vlade vidimo da se od toga odustaje pa se sada spominje da će se PDV smanjiti u drugoj polovici mandata, znači ne u drugoj godini nego u drugoj polovici, ali samo za jedan postotni poen što znači da se od stope od 23% odustalo. Kao opravdanje Vlada za to navodi podatak da će ona izgubiti prihode, a da pri tome istovremeno ne govori da neće ti prihodi nestati nego će otići onima kojima je potrebno, znači gospodarstvenicima i građanima što će posljedično dovesti do veće potrošnje, otvaranja radnih mjesta, rasta BDP-a pa čak i samih prihoda od poreza.

S obzirom da se samo u 2017. godini su se porezni prihodi povećali za pet milijardi kuna, a isto tako vidimo u projekcijama proračuna da će se i dalje povećavati, sasvim je jasno da prostora za smanjenje PDV-a ima. Jednostavno prihod od PDV-a treba ostaviti na sadašnjoj razini na kojoj je, a ostatak novca vratiti gospodarstvu. Posebno bi to trebalo učiniti jer se Vlada hvali da ima suficit proračuna pa kada ćemo smanjiti PDV odnosno poreze kada imamo suficit, znači sada je idealna prilika.

Znači to je ona klasična politika presipanja iz šupljega u prazno, ja ti dam 100 kuna da bi ti uzeo 200, evo to je politika naše Vlade. Znači oni ne idu na porezno rasterećenje nego idu za time da jednostavno obmanu građane kako bi mogli reći da su oni proveli barem dio svoga programa. Žalosno je što HDZ optužuje druge za populizam, a ne drže se svoga vlastitog programa koji osim toga pretenciozno nazivaju „Vjerodostojno“ One su se svojedobno rugali „Planu 21“, a vidimo da se ponašaju isto kao oni koje su do nedavno kritizirali. I stoga razloga pozivam HDZ-ovu vladu da uvede nova pravila u politiku, da se drže vlastite riječi i predizbornih obećanja jer je to najbolji put za povratak povjerenja građana u institucije, a i u politiku općenito. Ako ništa drugo kolege iz HDZ-a bi morali znati da je to najbolji put da osvoje još jedan mandat na sljedećim parlamentarnim izborima. Ako Vlada međutim ne smanji PDV do 14. listopada kada ističe druga godina mandata, a očito neće, onda očekujem javnu ispriku onih koji su pisali predizborni program HDZ-a, a osobito premijera, ministra financija Marića i predsjednice saborskog Odbora za financije. U konačnici želim reći sljedeće, treba raditi projekcije gospodarstva da se stopa PDV ne samo snizi nego da se vrati na 22% kao što je bilo u predrecesijsko doba, a u konačnici da se smanji na 19% koliko je trenutno u Njemačkoj ili u Rumunjskoj. Treba pod hitno smanjiti i PDV na hranu kako je to u zemljama u susjedstvu. Hrvatska se između ostalog treba izboriti za izuzeća od PDV-a koji imaju tzv. stare članice EU, a ne da nam drugi nameću poreznu politiku koja je protiv interesa najugroženijih skupina građana. Hvala lijepa. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Ovu stanku želim iskoristiti kao apel kao jedan poziv da Sisačka rafinerija ne nestane. Evo pozivam vas sve okupimo sve pozitivne stručne i političke snage i opcije da Sisačka rafinerija ne bude još jedna u niz onih kojima se okrenulo leđa, slegnulo ramenima i nastavilo dalje uz tvrdnju da je bila neprofitabilna bez ikakve studiozne analize i pokušaja da se nešto napravi. Svi znamo kako se mađarski MOL uselio u INA-u hrvatsku perjanicu, industriju od strateške važnosti koja je s godinama samo propadala jer MOL-u nije bilo u interesu da dobro posluje i opstane, a imala je itekakve preduvjete tržišne i strateške, čak tri opskrbna pravca i visoku sigurnost opskrbe. Obzirom na svoju geografsku lokaciju rafinerija je trebala imati posebnu ulogu u povećanju sigurnosti opskrbe naftom država Jugoistočne i Srednje Europe, može sa JANAF-om opskrbljivati iz Omišlja, naftama iz Bliskog istoka, Afrike, Rusije i Sjevernog mora. Može uvoziti naftu JANAF-om iz Mađarske i ta je dionica reverzibilna što znači mogućnost transporta nafte u oba smjera te pristup riječnoj luci i neposrednoj blizini Zagreba. Ali ništa od toga nije iskorišteno a politika se nije povukla čak ni kada je u situaciji odnosno aferi INA Mol kada je HDZ odnosno Vlada i najviši ljudi te Vlade uhvaćeni s prstima u pekmezu. Danas je toliko interesa premreženo a očito nema političke volje da se išta riješi. MOST je na načelima Doing Businessa htio pokrenuti procese koji će rezultirati boljim odnosima, poboljšati komunikaciju sa Mađarima li najava o zatvaranju važnog djela rafinerije ide prema ostvarivanju dugogodišnje MOL-ove želje da se zatvori rafinerijska proizvodnja u Sisku. Nakon što je MOL postigao da INA odustane od proizvodnje bitumena, strateške sirovine koju Hrvatska danas nabavlja iz MOL-ovo pogona u Mađarskoj te nakon što INA je odustala od prodaje svojih proizvoda u Srbiji, jasno je da je ovo još jedan potez koji sisačku rafineriju gura u ponor. U rafineriji ističu kako će to učiniti opravdanjem lošeg poslovanja iako iz INA-e nisu objavljeni rezultati samo za sisačku rafineriju a kad se ovaj FCC pogon ugasi i kad budu objavljeni rezultati na kraju ove godine onda naravno da će oni biti negativni. Ja bih vas podsjetio da je MOST upravo zbog zaštite nacionalnih interesa po prvi put u povijesti Hrvatske glasao za raspuštanje Sabora, da je srušena ta Vlada i da je HDZ srušio vlastitog premijera kojeg su doveli, što je jedna sramotna epizoda u hrvatskoj političkoj povijesti, naravno u povijesti HDZ-a ali tu je bilo puno sramotnih epizoda i kada bi se kolega Bunjac, oni ispričavali ne bi imali što drugo govoriti nego se ispričavati u Hrvatskom saboru. Znači MOST je inzistirao na zaštiti nacionalnih interesa i zbog toga rekao ne i bilo bilokakvom preslagivanju sa HDZ-om i svi MOST-ovi zastupnici su glasali za raspuštanje Hrvatskog sabora iako je bilo svakakvih ponuda. Podsjetio bih vas da je MOST i ponudio model za otkup INA-e ali za taj model iako su na njemu radili neovisni stručnjaci, iako je dobio potporu stručne javnosti, za njega nije bilo sluha u hrvatskoj Vladi. Iz Vlade jedino što imamo je obećanje, božićno obećanje premijera Plenkovića da će vratiti u INA-u u hrvatske ruke ali vidimo da od tog obećanja nema ništa. Mi imamo model, ako je problem to što je to MOST-ov model, mi se tog modela odričemo jer se ovdje radi o višim interesima, predajemo ga HDZ-u i hrvatskoj Vladi, neka krenu u tom smjeru kako bi se INA vratila u hrvatske ruke i kako nam se ne bi ovo događalo što nam se događa i u slučaju sisačke rafinerije. Mislim da svi zajedno, neovisno o političkom predznaku, političkoj opciji kojoj pripadamo, da trebao zajedno raditi po ovim pitanjima koja su od nacionalnog interesa. Hvala. Treća rasprava, Klub zastupnika HSS-a i poštovani kolega Željko Lenart, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo i ja želim isto govoriti o problemu sisačke rafinerije.

Ja dolazim iz Sisačko-moslavačke županije, svojevremeno sam bio i pročelnik i dožupan, jako dobro poznajem situaciju u županiji, jedna od najvećih županija, ali ljudi moji, jedna od najsiromašnijih županija. Prošli tjedan sam govorio o Petrokemiji Kutina gdje se isto dešavaju nečisti poslovi, jedan od najvećih industrijskih pogona, danas je na redu industrijski pogon rafinerija, Sisak, grad koji je uvijek stajao na braniku Hrvatske i za vrijeme Turaka i za vrijeme Domovinskog rata, ostao je bez željezare, bez mnogih obrtničkih mjesta, bez mnogih manjih firmi, sada bi trebao ostati kako sve izgleda i bez rafinerije. U priopćenju INA-e se govori da će se zatvaranje FCC postrojenja ugasiti maksimalno 40 mjesta a onda na dnu se kaže ako unatoč nastojanjima ne uspijemo preraspodijeliti radnike unutar kompanije, oni će biti zbrinuti i dobiti otpremninu, znači također će dobiti otkaz i koliko god se ovo pokuša zamotati u celofan i staviti jedna lijepa mašna, ovdje se ipak radi o uništavanju grada Siska, grada koji je postao spavaonica onih kojih rade u Zagrebu, koji imaju sreće ili koji još možda spavaju u Sisku a uskoro će spavati ili u Njemačkoj ili u Irskoj ili nekoj drugoj zemlji gdje će naći red i gdje će pokušati naći svoje mjesto pod suncem da žive. Čak i oni koji rade u rafineriji razmišljaju o tome da odu iz Siska, iz rafinerije jer je postalo toliko nesigurno da su zabrinuti za svoje obitelji. Kolega Grmoja je ovdje rekao važnost rafinerije, njezin geostrateški položaj, jednostavno ne postoji dobar razlog zbog kojih bi se zatvorila rafinerija Sisak. Mene zabrinjava što i lokalne ali i županijske vlasti su imale jedan mlaki stav prema tome što se dešava u rafineriji Sisak a u rafineriji Sisak je čak i čelnik sindikata dobio otkaz što već dugo nisam čuo u RH, znači da sve ono što se smjera sa rafinerijom Sisak je nečisti posao koji se dešava ne samo u Sisku nego diljem cijele RH. Ja zato apeliram na predsjednika Vlade, na one koji imaju parlamentarnu većinu, ovdje među prvima HDZ, na HDZ ali i na sve nas da ne razmišljamo samo o čistoj dobiti, o onim friziranim izvješćima, nego da razmišljamo o tim ljudima koji još uvijek žive u tom Sisku i u tom kraju, koji je postao toliko siromašan, da svaki i manji potres, dovodi do toga da ćemo dobiti jedan golemi prostor bez ljudi, bez hrvatskih građana. I ne znam tko će ovdje živjeti i tko će plaćati i taj PDV, koji je evo, gospodin Bunjac je predlagao 1% smanjenje trebalo bi ga smanjiti i više i uputiti ga na lokalnu razinu, jer nažalost, država ubire jako puno novca, a jako malo se brine i o imovini RH, pogotovo u ovom preostalom dijelu industrije koju imamo, a koja je praktički iščezla u Hrvatskoj, tako i o građanima i o sudbinama radnika, njihove djece i onih koji bi trebali ostati ovdje u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Izvolite. Poštovani kolege, je li Hrvatska pobijedila u zadnjem ratu, prošlom ratu, otvoreno pitanje. Imali smo desetljeće da napravimo nezavisne institucije, prvenstveno pravosuđe, da naprimo ekonomsku, da ekonomsku, kadrovsku, znanstvenu ilustraciju, od toga ništa nije bilo. Da uzmemo i svoj geostrateški položaj za jačanje Hrvatske u ovom dijelu Europe na globalnoj razini, gdje smo danas.

Trebalo je doći do podjele tih dobara iz te pripale države, a ne samo dobara, nego dobili smo također i dugove. Npr. danas, danas Hrvatska plaća skoro 30% duga bivše Juge koja je '90. g. bio … [[Govornik se ne razumije.]] 20 milijardi dolara. U isto vrijeme ratna odšteta je 35 milijardi američkih dolara. Od 123 konzulata i diplomatskih predstavništva vani, Hrvatska je trebala dobiti 24%, do dan danas 60% tih, još nije riješeno imovinsko pravno stanje tih konzultantskih predstavništva vani. Pa probali su neki riješiti svoj džep npr. jedan naš, ovaj iz bivše, iz stranke koji sjedi meni ovdje lijevo, kada je pokrao dole iz ambasade u Sydney što su Hrvati gradili i stavio namještaj i kontejner i poslao za Hrvatsku. Mi ne bi trebali graditi te ambasade, da smo dobili natrag ovo što nama pripada. Imate banka za međunarodne sporove, koji dodjeljiva hrvatski, od 1 milijarde dolara što je nađeno vani, dosta je pokradeno i sakriveno, od 1 milijarde dolara treba vratiti 29% Hrvatskoj pripada zlata i strane valute što je Srbija sakrila, šta je po tom pitanju. Imate anex D, najosjetljiviji anex ovdje koji se prešućuje, to je povratak svih arhiva, kulturnih dobara, audiovizualnih sredstava sve, nikada nije vraćeno ništa natrag. I također otvoreni pristup arhivama, toga se neki boje zašto se boje, jer tamo su dokumenti, koji mogu ugrožavati nečiju političku budućnost. Neki su ucijenjeni, to sam prije govorio u ovom Saboru i ne smiju biti u javnom životu, jer su dosjei UDBE u Beogradu. Anex D ništa nije napravljeno do dan danas. Evo, govorim također o uništenim dokumentima, to je libricid, namjerno uništavanje dokumentacije, ali bez arhiva, ni jedna država ne može funkcionirati normalno.

Tamo imate sporazum, ustvari, kada je pridodata granica, 6, 7 hrvatskih sela su pridodata Sloveniji, tamo, to nije prava crta rijeka Dragonja, to su komunisti napravili '50. g. To je dio našeg kulturnog naslijeđa, to je dole još, nije vraćeno natrag. Što je sa starom štednjom? Sjećamo se Ljubljanske banke, kad govorimo o Piranskom zaljevu, tu. 300000 ljudi je tražilo povratak, ukupna vrijednost 385 milijuna eura, koliko je do dan danas isplaćeno? Ali, ukupna vrijednost ukupna vrijednost, u Jugoslaviji, pokretne i nepokretne imovine, '90. g. stajala je na ondašnjih 60 milijardi američkih dolara. Što je s tim bilo? I što nije vraćeno natrag i kakve igre Srbije još dan danas igra? 6 milijardi dolara, koje je pripadalo svim ovim, bivšim državama koje su nastale iz Jugoslavije je potrošila Srbija na vojnom opremanju. Nikad vraćeno natrag, nestalo. Drugih 5 milijardi dolara, maznuo je Milošević, jer to je bio dug od Iraka, Rusije, što su uzeli najam od Jugoslavije i to je potrošeno u razmjeni za plin i naftu, nikad vraćeno natrag. I dok mi čekamo povratak tih dobara, [[Upadica: Hvala kolega Glasnović.]] što pripada Hrvatskoj, treba zabraniti Hrvatskoj pristup svim europskim integracijama i ukinuti penzije u Srbiji. Prije izlaganja poštovanog kolege Davora Bernardića, samo bih pozdravio učenike Osnovne škole Ferdinandovac iz Ferdinandovca. Izvolite.

Ovih dana sam vidio puno zezancija na svoj račun, puno kritika ali tako treba biti. Sloboda izražavanja je preduvjet koji gura društvo naprijed. Jer slobode se mogu bojati samo oni koji su nesigurni u sebe, koji su slabi i koji nemaju nikakvu viziju a želim da Hrvatska bude jaka, da ne bude slaba, da se suoči sa svojim problemima, da se suoči sa svim izazovima koji su ispred nje, da bude inovativna i da počne rješavati probleme. To je prvi preduvjet za početak rješavanja problema, a ne da gura stvari pod tepih kao u slučaju INA, kao u slučaju Uljanik, da plan za INA-u, interpelacija za INA-u godinu dana ne može doći ovdje u ovom Saboru na dnevni red, da se krivnja prebacuje sa jednih na druge, da se nude rješenja, instant rješenja i stvara lažni dojam u medijima da se nešto radi, a zapravo se ne radi ništa nego se problem odgađa, problem koji se ne rješava. I to je nešto gdje se zaista moramo zapitati što kao društvo možemo napraviti da to pomaknemo. Želim da Vlada i vladajući ne smjenjuju nadzorni odbor HRT-a koji upozorava na korupciju, ne želim da se mladići i djevojke zbog drugačijeg mišljenja na Facebooku hapse, ne želim da se pokušava utjecati na program Hrvatske radiotelevizije zabranjujući emitiranje pojedinih stranica, ne želim da se u Hrvatskoj ograničava sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda misli dok u ovoj godini energenti rastu, dok raste struja, dok raste gorivo, dok raste cijena hrane dok ljudi i dalje iseljavaju i žive sve teže. I nije bitno što je dobro za rejting svakog od nas, nego je bitno što je dobro za društvo. I Hrvatska mora početi mijenjati svoje prioritete. Dosta je bilo eksperata, savjetnika, ljudi koji nude rješenja za sve hrvatske probleme svaki dan govoreći što treba raditi, kako riješiti problem, a zapravo ne rješavajući ništa i stajajući u mjestu. Da li će to zaposliti mlade ljude? Neće. Da li će njihova ekspertiza osigurati da ljudi u zemlji ostanu? Neće. Da li će Hrvatska zbog tog biti inovativnija zemlja? Neće. I upravo tu je problem. Upravo tu šansu kao društvo i kao zemlja moramo iskoristiti. Dok mladi ljudi, dok pojedini političari u Hrvatskoj mijenjaju, lokalni političari imena ulica i trgova naši mladi ljudi šeću europskim ulicama i trgovima tražeći posao. Dok su neki naši političari sjajni spineri, sjajni u prodavanju priča, spinova i podvaljivanja informacija Hrvatska kad je u smislu i u pitanju inovativnost i konkurentnost je predzadnja u Europi. I to je ogroman problem za Hrvatsku.

ante razdoblje planirano operativnim programom konkurentnosti i kohezije od 2014. do 2020. I ono što je najvažnije, izbjegava se podnošenje eventualnih tužbenih postupaka od strane Europske komisije protiv RH. Za provođenje ovog zakona nisu potrebni dodatni troškovi u proračunu RH. Imamo dvije replike, prvi je poštovani kolega Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče, evo maloprije smo bili na odboru, mene zanima jedna stvar, ja sam u raspravi prije 2, 3 mjeseca prvo čitanje dao primjedbu oko terminologije pa ste istumačili da niste uspjeli to sad napraviti, mene zanima ta sveobuhvatna promjena Zakona o zaštiti okoliša u kojem mislite riješiti ta problem, kad je to planirano? Da li to postoji u terminskom planu ministarstva i kad će to biti? Hvala. Odgovor na repliku, izvolite. Uvaženi zastupniče, mi ćemo ići u ozbiljnije zahvate ovog zakona vjerovatno do kraja ovog mandata, dakle mi ove godine ne vjerujem da ćemo uspjeti to uraditi, ali u svakom slučaju smo u razmišljanjima, da treba određene dijelove ovog zakona zahvatiti. I to će biti do kraja mandata urađeno. Izvolite. Hvala lijepo. Državni tajniče Horvat, vi kažete, da ovom zakonom u drugom čitanju, u biti imamo … [[Govornik se ne razumije.]] direktiva odredbi iz 4 direktive ili slijedi penalizacija. Međutim, ja bi pričao na ovaj dio u stvarnosti, u realni dio zaštite okoliša, kao najbitnijeg dijela, znači, očuvanja okoliša i održivi razvoj. Pa možemo, kao što ste rekli, krenuti od mora, kopna i zraka, održivi razvoj, znači očuvanje okoliša za buduće generacije. Hrvatska država kako vi komentirate, bez obzira na preporuke EU, na konvencije '82. g. koji potpisnik smo isključivo proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, jer moramo znati da se ispuštaju u Jadran u balansne vode, gdje se je stvorila mrlja u veličine Splita, koje nitko, sreće zbog strujanja u ovoj nesreći ne dolazi do obale taj otpad koji se ispušta u moru iz … [[Govornik se ne razumije.]] Znači to bi bila jedna ogromna ugroza za RH. Naravno da moramo krenuti i pitanje prema nacionalnom parku Plitvice, gdje je otvorena kanalizacija unutar samih plitvičkog, nacionalnog parka, gdje imamo u središtu, gdje imamo betonizaciji i apartmanizaciju, gdje ne čuvamo znači naš okoliš, a sve uredbe koje mi prepišavamo u biti neće biti dovoljno, ako mi ne štitimo naš okoliš ili primjera, još jedan vrlo bitan u Donjoj Lomnici u Velikoj Gorici, ovdje imamo i zastupnike iz toga kraja, u sred naselja se radi ogromna asfaltna baza, ljudi se protivi, narod se protivi, tu su škole, tu su dječji vrtići, ali nitko ne vodi brigu o tome. Prema tome, nije dovoljno, tajniče prepisati odredbe, nego ih treba provoditi u zaštiti okoliša. Hvala lijepo. Pa ja ću uvaženom kolegi Bulju pokušati odgovoriti jer cijenim njegovu brigu za zaštitu okoliša. Ima tu više stvari, mogli bi redom govoriti oko nečišćenja mora, oko ove zadnje teme. Dakle u svakom slučaju da sustav treba raditi svoj posao. Onečišćenje mora, nije samo stvar ovog zakona, dakle, tu je i Ministarstvo pomorstva ima svoje nadležnosti vezano za ovo zadnje što ste rekli, … [[Govornik se ne razumije.]] jel tako? Dakle, postoji cijeli taj zahvat je prije 10 g. reguliran određenim studijama i nažalost je ugrađen u prostorni park. Prema tome, slažem se da treba, debelo zahvatiti u ovu materiju zaštite okoliša, ali ne samo, to nije samo nadležnost ovog ministarstva. Hvala. Idemo sad vidjeti, da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ako ne, onda prelazimo na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i poštovani kolega Slaven Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Pozdravljam predstavnika ministarstva i sve kolegice i kolege saborske zastupnike. Dakle, evo, pred nama je na stoli Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o zaštiti okoliša. Čuli smo da je svrha donošenja ovih izmjena i dopuna usklađenje sa europskih pravnim okvirom. Naravno čime se izbjegava penalizacija i uklanjaju sve prepreke na financiranju, dakle, korištenju europskih fondova, posebno iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija koji je u tijeku. Dakle, to ništa nije sporno, dakle, to je za podržati i to trebamo napraviti. Međutim, imamo još jedan problem, ja sam ukazao na njega tijekom rasprave u prvom čitanju. Naime neusklađena i nedoseljena definicija, dakle, pojmovnik nam je jako loš. I kakva je poruka, dakle, takvog pojmovnika, dakle to je naš zakon. To bi bilo tako možda moguće, da mi nemamo višestoljetnu tradiciju sveučilištu, dakle ne znam u Zadru je bilo osnovano prije 1000 g. zagrebačkom kontinuitetu od 1699. i mi nemamo problema s tim terminima, jer postoje niz jakih fakulteta, koji jako dobro razlikuju pojmove, naravno jer se time i bave. Razvoj industrije, dakle, i znanosti i istraživanja, je sve to nešto čime mi možemo biti ponosni. I zato je žalosno vidjeti, da je 2007. unesena zbrka i da se ne poštuje dakle, stručna terminologija. Što je najbolje, svi naši hrvatski rječnici, recimo razliku pojmove zagađenje od onečišćenja, svi. Isto tako i enciklopedije i leksikone. I sad možete misliti kako to izgleda kada studenti, đaci gledajući za definicijama, gdje će pogledati, možda im je najlakše u zakonu, pa vide i šta je, već 10 g. ih krivo učimo. Dakle, o čemu se ovdje radi. Mi imamo i misija koja je krivo definirana, imamo u pojmovima onečišćavanje okoliša, pa onečišćenje, onečišćujuća tvar. Onda postoji opasna tvar, postoji i štetna tvar. I te dvije tvari su čak, ja mislim da je netko zamijenio definicije, jer štetna tvar je bitno strože upisana nego što je opasna tvar. Zagađenje i zagađivala uopće nema.

Ja neću sad tumačiti razliku i naravno da stručne službe u ministarstvu ne moraju to znati, ali zato postoje suradnici vanjski koji se mogu angažirati i tu doista ne bi smio biti problem. Tako da evo ne bih dalje o tome elaborirao. Ja sam u ime kluba dao, Kluba zastupnika MOST-a jedan amandman gdje smatram da sam predložio nužnu promjenu da se barem vidi da razlikujemo neke pojmove. Jasno je da to ima reperkusije i na cijeli zakon, ali možda se može dozvoliti jedan takav dodatak i nužan ispravak u pojmovniku zakona. Jer čujemo da će potrajati dvije, tri godine dakle donošenje novoga sveobuhvatnog zakona koji bi valjda jednom za uvijek razriješio problem terminologije. Zahvaljujem se na pažnji. Jedna je replika poštovani kolega Bulj, izvolite. Zastupniče Dobrović, kazali ste da su pomiješani pojmovi. Zakon je donesen 2007. godine. Kažite mi, ovdje ste rekli da utječe na cijeli zakon, znači pomiješanost tih pojmova. Kažemo sada je ovdje ako ne donesemo ovaj zakon u ovome terminu što prije da ćemo imati u biti penalizaciju. Nemate znači protivljenja prema samomu zakonu. Pa tko je pisao onda taj zakon ako su pomiješani pojmovi? Znači ako su tolike štete nanesene i nije moglo biti pravno tumačenje toga zakona ili je bilo iskrivljenog tumačenja pa možete li vi procijeniti da li je netko odgovoran za to ili se Ministarstvo okoliša više u to vrijeme bavilo onečišćenjem okoliša, štetama na okoliš u biti radilo protiv okoliša nego što je štitilo okoliš. Ako u samome zakonu nemamo pojmove definirane točno, onda znamo da je taj zakon ili ciljano opstruiran zbog raznih malverzacija, stranačkih činovnika koji su radili usluge svojim stranačkim čelnicima ili interesnim skupinama ili je možda neki drugi razlog. Eto osnovno pitanje šta vi smatrate zbog čega su pomiješani pojmovi u zakonu? Hvala lijepo. Poštovani kolega Bulj, dakle ne radi se o nekakvoj namjeri, radi se o nemaru. Mislim da se definitivno radi o nemaru. Pitanje neriješenih tj. nedosljedno utvrđenih pojmovnika u zakonu je stvar neke u stvari sramote nacionalne i mislim da nije u redu. Mi svi nosimo tu jednu potrebu da se crvenimo, jer doista stvari su loše definirane. Tko je i kada radio može se utvrditi i koji su to stručni suradnici radili na tom zakonskom prijedlogu u to doba može se vidjeti, međutim puno važnije je u stvari i što brže i hitnije to razriješiti jer to se može napraviti i uz valjane stručne suradnike vrlo brzo i lako. Hvala lijepo. Klub zastupnika HDZ-a i poštovani kolega Branko Bačić, izvolite.

S obzirom da ovaj zakon a i drugi zakoni koje ćemo danas donijeti a koji se odnosi na zaštitu okoliša i zaštitu prirode i Zakon o zabrani unošenja invazivnih i stranih vrsta je u stvari ti zakoni predstavljaju provedbu i uvođenje propisa koje definiraju brojne europske direktive. Jedan je od razloga zbog kojih bi doista trebalo mijenjati Poslovnik, naime s obzirom da kao što iz samog zakona vidimo razlike u odnosu na prvo čitanje su uglavnom nomotehničke naravi kao što je slučaj i u drugim zakonima. Doista se postavlja pitanje treba li provoditi redovnu proceduru za ovakve zakone u kojima dva puta govorimo o istoj stvari i između jednog i drugog čitanja, između prvog čitanja i ovog Konačnog prijedloga zakona doista nema nikakve izmjene, tako da ono što sada imam reći rekao sam i kada smo govorili o ovom zakonu u prvom čitanju, a to je da se on donosi kao što je rekao i gospodin državni tajnik i kolega Dobrović iz razloga da se implementira u hrvatsko zakonodavstvo 5 direktiva, odnosno 4 direktive jedna uredba kojom se dodatno intervenira u ovaj Zakon o zaštiti okoliša. Ja bih tu samo izdvojio tri stvari koje mislim da je po meni i po nama u ovom klubu važno izdvojiti. To je da u onom dijelu u kojemu mi do kraja implementiramo Direktivu o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, da se bolje propisuje procedura izrade Studije utjecaja na okoliš i donošenje rješenja o procjeni utjecaja na okoliš. I što je važno za istaknuti je s jedne strane da se bolje propisuje nadležnost središnjih državnih tijela, odnosno ministarstava u pojedinim projektima s jedne strane i s druge strane kada su ti projekti od interesa za regionalnu razinu, da onda proceduru vodi i propisuje se način na koji provodi upravno tijelo u nadležnoj županiji, odnosno jedinici područne, odnosno regionalne samouprave. To je jako bitno jer ne dolazi do preklapanja u nadležnosti za provođenje postupka i donošenje samoga rješenja. I druga stvar koja isto ovim zakonom je vrlo važna, odnosi se na istu direktivu govori o činjenici da je prije donošenja rješenja o procjeni utjecaja određenog projekta bio u javnim, bio privatni na okoliš, da je nadležno tijelo ili središnje državno tijelo odnosno ministarstvo ili nadležno upravno tijelo u županiji dužno kontaktirati ne samo onu jedinicu lokalne samouprave na čijem se prostoru, na čijem se području realizira i gradi, provodi određeni projekt nego je dužno upoznati prije donošenja rješenja i i jedinice lokalne samouprave na čijem bi se prostoru određeni utjecaj na okoliš, a gradnjom i realizacijom određenog projekta mogao osjetiti realizirati ili onečišćivati taj prostor susjedne jedinice lokalne samouprave.

Druga stvar koju sam htio također spomenuti jest, činjenica s obzirom da sa ovim zakonom implementiramo i direktivu u pogledu sprečavanja odnosno direktivu o sigurnosti od obalnih naftnih i plinskih djelatnosti u prvom redu, ja tada pri tome mislim na mogući utjecaj na morski okoliš. A danas ćemo imati Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, s obzirom da je Hrvatska članica, stranka brojnih međunarodnih konvencija koje govore o zaštiti morskog okoliša, s obzirom da je Vlada donijela plan intervencija od iznenadnog onečišćenja okoliša, s obzirom prije par mjeseci ratificirali jedan protokol koji se odnosi na Barcelonsku konvenciju koja govori o zaštiti Sredozemnog mora, jedan od bitnih obveza ovog ministarstva je izrada strategije očuvanja morskog okoliša. Pa bi evo u tom smislu pripomenuo da bi bilo dobro da se čim prije ova Sabor predloži sama strategija kako bi se mogli očitovati i o namjerama, projektima koji govore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu. Prema tome, kako bi mogli imati cjeloviti pristup tom procesu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu jedna od bitnih pretpostavki jest i Strategija morskog okoliša, zaštite morskog okoliša i mora pa bi bilo dobro kažem da se čim prije s tom strategijom koju smo dužni donijeti dođe u Hrvatski sabor. I na kraju dobro je da se ovim zakonom implementira i direktiva kojom se govori o i postupku ishođenja okolišne dozvole s obzirom da je u Hrvatskoj čini mi se oko 300-njak industrijskih postrojenja na koji će se ova sama ovaj zakon izmjene zakona i direktiva odnositi da se na taj način propisuje način postupanja okolišne dozvole kako za ona postrojenja za koja je ta okolišna dozvola izdana, tako i za ona postrojenja koja će temeljem ovog zakona imati nešto drugačiji postupak u odnosu na onaj koji je propisan sadašnjim zakonom, a temeljem kog zakona su izdane brojne okolišne dozvole. Evo u tom smislu mi u Klubu zastupnika podržavamo i prihvaćamo ovaj prijedlog izmjena Zakona o zaštiti okoliša. Idemo dalje, Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Pred nama je izmjena i dopuna Zakona o zaštiti okoliša. Riječ je o jednom zakonu koji implicira niz, niz drugih stvari i ja ću iskoristiti ovu priliku da možda i govorim nešto šire nego što se odnose ove izmjene i dopune. Da ne zaboravim odmah ću u početku ću reći da će klub GLAS-a i HSU-a podržati kao što je i u prvom čitanju podržao podržati i u drugom čitanju ovu izmjenu i dopunu zakona. No međutim, kada je riječ o priči vezano uz okoliš, kada je riječ o problematici okoliša dobro je znati da recimo na području Hrvatske koja je bila tada u sastavu jedne druge zemlje prvi zakoni koji su s aspekta zaštite okoliša su bili iz 1984. godine, kada je to bila novost, kada je to bio jedan novi uopće vid sagledavanja prostora tada je se sve dešavalo vezano uz prostorno planiranje. I tamo negdje '92., '93. godine je u ministarstvu prvi put osnovan jedan poseban odjel koji se bavi okolišem, imao je četvero ljudi, dakle '92., '93. se četvero ljudi bavilo problematikom zaštite okoliša. Ja danas ne znam točan broj koji se bavi, no međutim to su procesi koji se dešava i u Europi, procesi koji se dešavaju i u Hrvatskoj i naravno procese koje trebamo pratiti. Jednako tako nekoliko puta sam rekla i koristiti ću i ovaj put priliku da kažem da je ovo stoljeće sigurno stoljeće u kojima ćemo se mi svi baviti problematikom klimatskih promjena, a klimatske promjene imaju apsolutno posljedicu na sve djelovanje i na čovjeka. I zbog toga kada govorimo o usklađenju s direktivama, to je ono što EU kroz direktive gleda promjene koje jesu. Jednako tako ja ću tu zaista nekoliko rečenica i globalno, recimo kada velike svjetske sile razgovaraju kao što danas razgovaraju ili ovih dana u Davosu pa i dalje, onda je jedan od problematika okoliša je ozbiljna problematika o kojoj se treba baviti jel procesi i načini na koji se mijenja poljoprivreda, na kojem se mijenja šume, na kojem se mijenja proizvodnja apsolutno ima posljedicu na ovom našem planetu. U kontekstu toga jučer je bila jedna vijest koja i u smislu drugih vijesti koja kod nas ne shvaćamo baš, neke su malo važnije, neka malo manje, dakle Hrvatska će u sljedećem sastavu EU imati 12 zastupnika. I mi imamo cijelo vrijeme osjećaj kao da Hrvatska nije članica EU i kao da se to nas ne tiče, tamo je EU kada prođemo Breganu odavde pa je negdje dalje. No međutim, mi smo članovi EU i ove direktive s kojima se mi usklađujemo i direktive dakle ova izmjena i dopuna zakona je izmjena i dopuna zakona s kojim se mi usklađujemo sa direktivama EU. Te direktive EU su donešene u nekoj EU, u nekom Bruxellesu gdje smo i mi i ono što je uloga naših 12 novih zastupnika koji će biti naši članovi je da vode računa o tim direktiva da na vrijeme izvještavaju o čemu je riječ, da na vrijeme se savjetuje, da diskutiramo i da raspravljamo tako da onda direktive koje budu ugrađene u zakonodavstvo da otprilike znamo o čemu je riječ. Ove direktive o kojima je ovdje riječ, a riječ je o pet direktiva, dakle mi smo išli u izmjenu i dopunu zakona između ostalog jer smo imali pilot pa da ne dobijemo penale, ali to trebamo ići zato što trebamo. Zato što je to poboljšanje, zato što je to na novi način odnos prema okolišu, odnosno, prema prostoru koji živimo. Tako da, ja bih tu malo o tim direktivama dakle, nešto je vezano uz procjenu utjecaja na okoliš. Ja uvijek volim ispričati priču, pa ću možda ispričati i ovaj put, tamo negdje 2000. sam ja bila ili 2001. na jednoj edukaciji u Finskoj, koja je trajala tjedan dana, koja je imala vezano uz prostorno planiranje, ali je imala i vezano uz zaštitu okoliša. Danas, kako provodimo procjene utjecaj na okoliš, tada od strateška je bila misao, ne imenica, o njoj još nitko nije govorio, nego su se samo provodili na odnosu na zahvat. I onda je tamo u razgovoru, Finci su rekli, ali morate voditi računa, morate voditi računa, da se procjena utjecaj na okoliš ne provodi samo na tu lokaciju kojoj je. Nego posljedica, svega toga što se dešava, bila je riječ o jednoj industrijskom pogonu na toj lokaciji, ima i posljedicu svud okolo. Mi smo onako malo čudno gledali, jer nismo tada procjene utjecaja na okoliš provodili samo na određenoj lokaciji i samo za tu lokaciju a nismo gledali da tu postoji utjecaj na okolni prostor, a da o prekograničnom utjecaju ne govorim.

I sa jedne strane kada uzmete propise koje mi imamo, ti propisi su ono, odlični, donesemo, to izglasamo, samo je tema, da se ti propisi i provode. Jednako tako, dosta su bitne 2 stvari koje su u ovome zakonu unesene, jedna od tih stvari je šteta koja se u okolišu napravi i tko je obveznik saniranja te štete i kako se to radi. Kad malo pogledate rješenja o procjeni utjecaja na okoliš, bez obzira da li su oni za pojedinačni zahvat ili da je li je privatni ili neki drugi investitor, onda vam oni imaju situaciju i onda imate one mjere koje trebate tokom rada, dakle, imate mjere tokom izvođenja, pa imate mjere tokom rada i onda imate, da morate zapravo vršiti monitoring i što trebate činiti. I to sve zajedno u tom rješenju odlično je napisano i onda, i dok se ništa ne desi, nikom ništa. Svi smo to pročitali i vidjeli, no međutim, kad se netko desi, onda se to pročita i onda se pita, tko je radio, zašto je radio, zašto nije radio. I zato je dobro, da kroz ove izmjene i dopune zakona smo to detaljnije definirali. I postoji još jedna odredba, dakle, mi imao u zakonu jasno definirano postupku homologacije kada je riječ o vozilima koja su cestovna vozila. No međutim, to imamo puno manje za ne cestovne pokretne strojeve. Dakle, to su svi oni strojevi, koji kad negdje se vozite i kad vidite sa srane, koji dime, koji rade određene radove, bez obzira da li su to radovi vezani uz izgradnju, uz kopanje ili vezano uz poljoprivredu, proizvodnju i koji su veliki zagađivač. I to je nešto što je ovim zakonom definirano i to je nešto u čemu ćemo u budućnosti trebati voditi računa.

Bilo bi dobro da možda u trenutku kad se direktive već pripremaju, a znamo da se pripremaju, kad su u fazi i kad je glasanje već je priča gotova, ali da onda malo, vidimo što to znači u odnosu naše zakonodavstvo. Sljedeća priča koja će nas sigurno doći i o kojoj ćemo raspravljati je uvođenje dakle, automobila na električnu energiju. Ja se principijalno, dakle, već sad imate Ljubljana je donijela odluku, da od 2030. svi automobili koji će biti u Ljubljani, će morati biti elektroautomobili. Dakle, neki gradovi su te odluke već donijeli, pretpostavljam da su spremni, odnosno, pretpostavljam kad ćete htjeti s nekim drugim autom ići u taj grad, da će biti ona parkirališta na koja će vam ostaviti, pa će vas javnim prijevozom prevesti do centra grada. No, međutim, to je nešto za što se Hrvatska jednako tako treba pripremati. A treba se pripremati sad. I ono što nije problem, nije problem da vi napravite, punionice, na javnim parkiralištima, na parkiralištima vaših zgrada, to je samo nekakva malo promjena koja je promjena u odnosu na projekt. No, međutim, problem je od kud električna energija. I sljedeći je problem akumulatori, koji će trebati negdje skladištiti, a jednako tako i od kud bakar za te akumulatore? Dakle, zašto ovo govorim, govorim iz razloga, što je tu riječ o jednoj direktivi, gdje se ovaj zakon usklađuje s tom direktivom. Ali, koristim ovu priliku da svi zajedno promislimo i naravno, prvo i osnovno tu je nadležno ministarstvo koje se bavi zaštitom okoliša, dodatnoj i energetikom, pa će druga točka biti današnje rasprave ta, ali da je situacija koja je važna i o kojoj treba promisliti. Maksimalno i aktivno sudjelovanje, svih kada se direktive rade. Raspravljati o njima, vidjeti o čemu je riječ, pogledati naše zakone, vidjeti u kojem dijelu se treba uskladiti. Kad direktiva bude riješena, onda mi imamo zakonsku obvezu usklađivanja, ako to ne napravimo, samo nas tu možemo dobiti pojedine penale. Dakle, jednako tako, evo za kraj, nešto što je vezano, usko, uz zaštitu okoliša, a što je vezano i uz svakog od nas koji ovdje sjedi su obveze, otpada i razvrstavanje otpada koje imamo od 1. veljače, koje vjerovali ili ne je idući tjedan. Za koje nam gradovi trebaju staviti preduvjete pa netko ima komoditet da živi u gradu u kojem su preduvjeti ostvareni ili mi koji živimo u Zagrebu ili vi koji ste tjednom u Zagrebu ti preduvjeti nisu napravljeni, tako da je to jedna od priča koja će nas sigurno zadesiti. I mi sada intenzivno barem kada je riječ o gradu Zagrebu o tome kako razvrstavamo otpad i onda kada pogledate neku analitiku pokaže se da mi to sasvim pristojno radimo. No međutim, što dalje radimo s tim otpadom kada smo ga razvrstali? U Zagrebu bojim se ništa pretjerano. Ali onda postoji jedna situacija kada govorimo o otpadu otprilike 50, 60% otpada je komunalni miješani otpad koji stavljamo u vrećice, bacamo u neke kante i neko odvozi i s njim ne radi ništa. Dakle ono što je potrebno, potrebno je i u tome nešto raditi. Prilika je da zaista s ove govornice kažem, ljudi moji 1. veljače je idući tjedan, postoje neke obveze, te obveze ja sam od onih koja mislim da treba da je povijest učiteljica života pa trebamo vidjeti šta su u povijesti drakonske kazne donijele nikad ništa dobro, no međutim edukacija je uvijek donijela dobro, da se educiramo da znamo o čemu je riječ. Završno, klub GLAS-a i HSU-a kao što smo i u prvom čitanju i u drugom čitanju ćemo podržati ove izmjene i dopune Zakona o zaštiti okoliša. To nije zakon koji kao neki drugi je medijski popularan, ali je izuzetno važan, izuzetno važan u daljnjem kontekstu, izuzetno važan u promišljanju da iz njega ide niz, niz posljedica i to što ćemo mi koji živimo na ovom planetu ostaviti za ovaj planet svojoj djeci. Ali jednako tako da promišljamo o tome da je Hrvatska članica EU, da ove direktive koje su tu da su to naše direktive, direktive u kojima mi sudjelujemo i da se otprilike kada je riječ o našem zakonodavstvu malo pogledajte, pola našeg zakonodavstva zapravo odlučuje o njemu u Bruxellesu, a mi samo usklađujemo s tim i da trebamo dobro promisliti i da je izuzetno važno i europski izbori koji kod nas prolaze ispod radara, ali da je izuzetno važno da ta ekipa 12 ljudi koji idu u Bruxelles zastupa prvo i osnovno interese Hrvatske na način da znamo da pola teksta bilo kojeg propisa odlučuje se negdje drugdje, a i da i mi tamo odlučujemo o tom istom. Hvala lijepo. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Evo gospođo Mrak-Taritaš, dobro ste primijetili jednu stvar koja se radi o necestovnim vozilima i zagađenjima necestovnih vozila gdje se uglavnom radi o velikim dizel motorima koji imaju i dugačak vijek upotrebe eksploatacije tako da ne mogu pratiti najnovije ekološke norme. I ono što mene brine, a i mnogi poljoprivredni proizvođači koji su već čuli za ovaj zakon i za nove strože norme koje bi se čak trebale odnositi i na traktore čega se oni boje da bi to mogao biti jako veliki udar na poljoprivrednu proizvodnju ukoliko se moraju poštivati toliko stroge norme za ispušne plinove tih strojeva. Poljoprivredni strojevi posebno traktori imaju u eksploataciju, pa evo i sam imam kod kuće jedan traktor koji je star 60 godina i još uvijek obavlja funkcije i on nikako ne može imati Euro 5 motor, ali strogom normom on bi se morao izbaciti iz upotrebe ili ne bi se mogao registrirati što bi onda opet bila neka druga vrsta štete. Mislim da moramo malo biti i fleksibilni i gledati naše hrvatske interese jer ušli smo kasno u EU i ne možemo se prilagoditi toliko brzo jer pogotovo u ovom segmentu poljoprivrede nismo niti na razini potpora koje ima EU kako direktnih potpora tako i potpora koje EU daje svojim proizvođačima za nabavku nove mehanizacije.

Hvala lijepo. Točno na tragu toga što ste vi govorili ako ste imali prilike dakle i slušali ste me, ja sam jednako tako govorila u svom izlaganju. Najjednostavnije vam je reć dobili smo pilot projekt EU, mi ćemo to ugraditi u naše zakonodavstvo, dat ćemo vam nekakve stroge kazne i nećemo voditi računa što je to stvarno na terenu. Kao prvo, zaista kada je riječ sa aspekta zaštite okoliša svih drugih, izuzetno je važno da se ljude na vrijeme upozna, dakle ja sam to govorila o otpadu, ali riječ je i o drugim stvarima, edukacija koja je izuzetno važna i taj postupak da postoji jedan duži vremenski period u kojem se treba prilagoditi. A jednako tako nešto najgore što se može desiti da vam u jednom trenutku dođu kazne ili da kažete vi to ne možete upotrebljavati. Kao što je bilo vezano uz cestovna motorna vozila tako i uz ove uređaje treba postojati i jedna prilagodba, treba postojati i nekakvi uvjeti, trebaju zaista voditi računa o tome. Dakle tu je u velikoj mjeri riječ o strojevima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju, no međutim u velikoj mjeri je riječ i o strojevima koji se koriste u građevinskoj, dakle građevinska mehanizacija. Bit će zanimljivo vidjeti u jednom trenutku kada ako završi ova priča sa Pelješkim mostom, a ja se nadam da će ipak završiti korisno za Hrvatsku i kada dođe izvođač da vidimo koje ćete strojeve donijeti. Dakle interes Hrvatske države je da u trenutku ako dolazi izvođač izvana da ipak strojevima kojima on radi da budu prihvatljivi sa aspekta EU.

Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče.

Međutim, osim problema koje ste i vi naveli naravno jedan dodatni problem je činjenica da su električna vozila i dalje uglavnom vrlo nedostupna cijenom našim građanima i jednostavno su ne priuštiva na taj način. Ako se sjećate naša je Vlada imala poticaj kojima smo pokušali građanima takva vozila učiniti pristupačnijima, dakle potaknuti ih na neku vrstu i odgovornosti prema okolišu i razmišljanje o budućnosti i da moderniziramo naše gradove na taj način, međutim evo već dvije godine koliko mi kaže Zmajlović poticaja takvih nema i onda mislim da je dosta teško očekivati neku takvu zeleniju budućnost ukoliko situacija ostane ovakva a takva vozila ne priuštiva našim građanima. Možemo se nadati da će se to uskoro mijenjati. Hvala. Upravo tako, ja sam namjerno razgovarala odnosno diskutirala sa govornice vezano uz neke procese koji idu u Europi, neke procese gdje mi to onako kao vijest pročitamo u novinama ili čujemo u medijima i apsolutno se samim time mi uopće nekako ne idemo u prilagodbu i ne vodimo računa da je to smisao u kojem treba ići i Hrvatska. Zaista možete vidjeti da postoji na nekim javnim parkiralištima postoje, trgovački centri imaju mogućnost da ako imate elektroautomobil da tamo se priključite i da ga punite no međutim bi trebalo kroz politike jedne Vlade se vidi kako se ona usmjerila što ona misli. Politiku Vlade vi morate vidjeti u smislu kad je riječ o energetici, kad je riječ o zaštiti okoliša, gledati kako to razmišljati da će biti 2030., 2040., a prilagođavati i pripremati se sad. Ja to uvijek govorim najmanji je problem da vi nešto izgradite, vi ćete to izgraditi, to će tamo biti. No međutim, otkud energije ali i s druge strane zapravo ono što bi zaista trebalo voditi računa u smislu poticaja, da potičemo da ljudi imaju jeftinije uređaje kao što smo imali akciju onih uređaja A+++, sad kad dođete imate više onoliko pluseva da više ni ja ne razumijem što je koji plus. To je politika jedne Vlade koja svojim građanima omogućuje da jeftinije kupuju pojedine strojeve, pojedine uređaje i na taj način zapravo štite okoliš i na tome trebamo ustrajati i zato je i ovaj zakon prilika da se o tome govori, da se na to ukaže. Hvala. I treća replika, poštovani kolega Zmajlović, izvolite. Hvala lijepo. Evo ja bih replicirao uvaženoj kolegici Anki Mrak-Taritaš i ne bi složio s jednim djelom izlaganja iako uglavnom sa svime da, a to je da bismo mi trebali početi nešto raditi. Ja bih podsjetio, ako što je kolega Glavašević podsjetio zapravo da je naša Vlada pokrenula niz aktivnosti pogotovo vezano uz smanjenje emisija iz područja prometa. Sjetite se dasmo imali poticaje za nabavku električnih vozila a i ove punionice koje vidite danas gotovo u svakom gradu i općini, to su punionice koje su građene ili poticajima Fonda za zaštitu okoliša, to su projekti koji su pokrenuti još tada, no paralelno sa time je trebalo poticati razvoj ovog tržišta električnih i hibridnih vozila jer konačno smo počeli graditi infrastrukturu punionica a protekle dvije godine imate potpunu šutnju iz Fonda za zaštitu okoliša, nema više poticaja. Naravno građanima ali i tvrtkama je skupa nabavka električnih vozila upravo zato država i naplaćuje tzv. ekološku naknadu prilikom registracije vozila i fond ostvaruje prihode s te osnove i taj novac umjesto da završi u poticajima za nabavku takvih čistih vozila, on završava ne znam gdje. Dakle to je nešto na čemu treba raditi, ali ne samo to, treba se ocrtavati i vidjeti sveobuhvatna politika Vlade koja je ovdje izostala. S jedne strane se populistički smanjuju porezi i davanja na nabavku rabljenih starih vozila i postepeno postajem groblje europskih starih rabljenih vozila a s druge strane pričamo o čistom transportu i visokim ciljevima i sankcijama koje nas očekuju zbog toga što nećemo smanjiti emisije iz prometa. Hvala lijepo kolega Zmajlović da ste me podsjetili, kažu ljudi da naši birači pamte zadnjih mjesec dana, izgleda da i ja pamtim zadnjih 2 godine pa u 2 godine nije bilo ništa. Pa budući da nije bilo ništa sam ja i u svojoj raspravi govorila na tome tragu da treba raditi, da treba voditi računa, da se sada treba pripremati, da moramo imati sve preduvjete a ono što na tragu ovog što ste rekli, bilo bi jako, jako dobro da u ovoj zemlji kad jednom Vlada ode da svi oni dobri projekti koje je ta Vlada napravila idu dalje a ne da de probaju naći koje su mane tih projekata i da ne kažem da prvih 6 mjeseci ili godinu dana se potroši energija da se kaže da su oni bili ovakvi, onakvi, pa onda se tek krene dalje.

Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Mihael Zmajlović, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama su izmjene Zakona o zaštiti okoliša koje su uglavnom rekao tehničke naravi, odnosno usklađujemo se sa određenim odredbama direktive i na neki način izgrađujemo odredbe za provedbu pojedinih europskih uredbi. To je tehnička stvar ali naravno tu su i suštinske stvari koje zapravo zakon iz 2013. godine poboljšava, koji otklanja određene nedostatke koji su u samoj primjeni i praksi provedeni. S obzirom da se radi o zakonu iz 2013. godine i zapravo poboljšanjima koja su ovdje predložena, na početku ću reći da će Klub zastupnika SDP-a podržati ovakve izmjene. Ono što smatram da je isto tako dobro, a to je da s obzirom na neku dugu tradiciju sustava ili postupaka procjene utjecaja na okoliš u Hrvatskoj koja datira iz osamdesetih pa i devedesetih godina o čemu je govorila kolegica i maloprije zastupnica Mrak-Taritaš, mislim da mi trebamo i dalje razvijati i gajiti povjerenje u taj naš sustav, a ne ga svake godine ili sa svakom novom Vladom pompozno rušiti i najavljivati da ćemo iz temelja učiniti nešto novo jel to nikako ne doprinosi povjerenju koje je nužno da bi uopće taj sustav funkcionirao, dakle sustav procjene utjecaja na okoliš. I mislim da je dobro da se nije išlo, vidim da se od toga odustalo na revolucionarnu izmjenu sustava postupka procjene utjecaja na okoliš koje je bilo najavljeno u prethodnoj HDZ-ovoj vladi, ali i na početku ove HDZ-ove vlade. Žao mi je što u ovim izmjenama ne vidim možda neka poboljšanja ili povećanje transparentnosti na koje je imala primjedbe i zainteresirana javnost, pogotovo nevladine organizacije, mislim da za to još isto tako ima prostora i da o tome treba razmišljati o nekim budućim izmjenama prilikom izbora i definiranja povjerenstva, stručnog povjerenstva utjecaj koliko ajmo reći politika ima utjecaj na to itd. Ono što se ovdje iz rasprave moglo vidjeti da su temeljne primjedbe koje još ovdje ostaju su terminološke naravi i smatram da bi to isto tako trebalo o tome u budućnosti voditi računa. Vidim da je predlagatelj obećao da će do kraja mandata ići u temeljne izmjene Zakona o zaštiti okoliša, a upravo u prilog ovome što sam maloprije rekao, nužno je i jako važno najaviti i prezentirati javnosti u kom smjeru bi išle te izmjene. Ovako zaista držimo javnost, stručnu javnost i širu javnost u tenzijama da će se nešto promijeniti taman kada se počelo implementirati. Dakle ako najavljujete velike izmjene zakona onda postavite neka načela i dajte nam barem nekakve obrise te vaše politike zaštite okoliša, dakle ove Vlade kako bi se svi dionici koji su važni da bi to uopće funkcioniralo moglo po tome ravnati, a ne da stalno tapkamo u mjestu i da se čeka neka velika promjena jer to koči implementaciju onoga što je u ovom zakonu i dobro. Dakle u tom kontekstu smatram i podržavam raspravu i svojih prethodnih kolega da ne postoji jasna politika zaštite okoliša ove Vlade. Ona je nejasna, ona je nevidljiva, kao što nažalost i ministar vodi taj resor, kao da je to nešto nebitno. To se iscrtava i po tome koja je dinamima usvajanja strateških dokumenata. Primjerice, Strategija niskougljičnog razvoja RH je nešto što već dvije godine stoji u ladicama. Znam da će me pokušati demantirati da se radila strateška procjena itd., ali ipak dvije godine je zaista puno. I ako nam je to važno, a trebalo bi nam biti važno, takve strateške dokumente treba što prije donijeti. Oni se ne donose preko koljena, konkretno taj strateški dokument je njegova izrada započeta još prije 2011. godine, dakle to je nešto što bi za Hrvatsku trebalo biti jako važno. Ali u toj nejasnoći politike zaštite okoliša ove Vlade se ocrtava i to da se sama Vlada ne može dogovoriti što je važnije, što je iznad Strategije energetskog razvitka ili Strategije niskougljičnog razvoja, što je kapa, što je kišobran strategije. S jedne strane postoje inicijative za poticaj za nabavku ekološki prihvatljivih vozila, isplaćuju se poticaji za smanjenje emisija u svim sektorima industrijskim pa i prometu, a s druge strane porezna politika ne prati ono što bismo trebali ostvariti, a to je cilj da se smanjuju emisije, da imamo poreznu politiku koja destimulira nabavku vozila koji su stariji preko sedam, osam ili devet godina, koja destimulira razvoj crnog tržišta održavanja takvih vozila itd. već upravo suprotno. Populističkim potezima najavljuju se ono što naravno građanima koji su teškoj situaciji koji si ne mogu priuštiti možda novo vozilo omogućavamo da nabavljaju ono čega se Europa rješava i na neki način mi postajemo odlagalište ili groblje starih vozila. Umjesto da naknadu koju ste građanima uzeli prilikom registracije da pretvorite u poticaj da si isti taj građanin može priuštiti ekološki prihvatljivo vozilo koje malo troši ima niske emisije i da sa tim poticajem dođe otprilike na sličnu razinu kao da je kupio i rabljeno vozilo. Ono što isto tako mislim da evo u primjeni ovog zakona je izostalo, izostaje nekako pa možda ću čuti i očitovanje predlagatelja je komora stručnjaka zaštite okoliša koja je predviđena samim zakonom, a nikako da se u tu implementaciju krene. Mislim da bi bilo dobro da se jasno Vlada odredi ide li u tom smjeru, hoće li se to primijeniti ili ne jer načelno smatram da bi jedna takva komora koja okuplja stručnjake u zaštiti okoliša doprinijela transparentnosti i možda tim kontrolnim mehanizmima da i među onim ovlaštenicima koji na neki način zloupotrebljavaju svoja ovlaštenja ili možda iz nedovoljne kompetentnosti neki put učine i samu štetu i naruše povjerenje u cijeli proces, mislim da je to isto tako važno. I kolega Bačić je govorio o sanaciji šteta u okolišu odnosno o rješenjima odnosno o mjerama koje su propisane nakon što određeno postrojenje ili nakon što završi određena eksploatacija i ostane na neki način šteta u okolišu, dakle u praksi se vidjelo već unazad nekoliko desetljeća se vidi da su te mjere neefikasne. Jedan primjer su zapravo kamenolomi u Hrvatskoj, dakle nakon eksploatacije ostaje rane u okolišu, postoje i u ugovorima i rješenjima propisane obveze sanacije takvih prostora no redovito nekim slučajem kad završe eksploatacijski vijek te tvrtke završavaju u stečaju, nađu se u problemima i više nitko to nema sanirati. Na kraju država odnosno građani opet iz nekih općih poreznih prihoda. Tako da apeliram na to da se posebno i ovim zakonom ali naravno i zakon koji nije predmet ove rasprave o rudarstvu, vodi računa, o takvim sanacijama i da se općenito za sanacije i demontažu postrojenja nakon prestanka funkcioniranja da se propišu stroži garancijski uvjeti, dakle da operater postrojenja mora ili izdvajati u određeni fond kao garancija da će nakon eksploatacije, nakon završetka proizvodnje, nakon kraja životnog vijeka tog postrojenja, da će on imati novac da zapravo to sanira, da to bude sigurno za okoliš a ne da imamo situacije kao što su bile sad INA, Petrokemija itd. itd., niz je takvih sličnih primjera u Hrvatskoj. I ono sve što su danas crne točke, tzv. u Hrvatskoj od jame Sovjak pa do drugih točaka su zapravo ništa drugo nego nešto što je neko neodgovorno poduzeće ostavila budućim generacijama, odnosno nama da saniramo sa sredstvima iz proračuna. Kako sam i uvodno rekao, ovaj zakon iz 2013. godine, u ovim izmjenama zapravo se poboljšava, implementiraju se određene odredbe pojedinih direktivi, poboljšavaju se pojedine odredbe i iz tog razloga će Klub zastupnika SDP-a podržati ove izmjene uz napomenu da evo u budućem razmišljanju o eventualnim izmjenama zakona se uzmu u obzir i ova rasprava i ovi argumenti koji su izneseni. Hvala i vama. Idemo na iduću raspravu, Klub zastupnika HNS-a, poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite. Hvala predsjedniče Sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti okoliša klub HNS-a će podržati naprosto iz razloga što ovo smatramo kao poboljšanje postojećega iako bi želio posebno naglasiti da vjerujem da ste suglasni i svi ovdje a i svjesni su toga i naši građani da je ne samo pred nas nego pred i čitavu Europu a jednako tako i svijet što se tiče same zaštite okoliša čeka nas vrlo neizvjesno usudio bi se kazati, vrijeme. Želio bi samo ukazati na ne samo na ona zagađenja i one štetne emisije od industrije nego jednako tako i određenih utjecaja na okoliš, biotskih faktora kao štosu evo zadnje što smo imali i na Aljasci potresa jednako tako i mi svjedočimo i određenih utjecaja biotskih faktora na okoliš i konkretno u Hrvatskoj. Ono što neću o meritumu stvari, naprosto to su direktive, rekao sam koje su, koje gledamo kao poboljšanje, koje smatramo dobrim ali jednako tako mislim da bi mi odnosno i naše službe pogotovo službe na terenu a i mi sami kao građani a pogotovo jedinice lokalne i područne samouprave a tome smo iz dosadašnje prakse zadnjih dvadesetak godina kod donošenja prostornog planskih dokumenata, trebali itekako voditi računa i o biotskim faktorima koji imaju itekakav utjecaj na zaštitu okoliša. Kazat ću samo gdje projiciramo buduće industrijske zone, poslovne zone gdje su potencijalni zagađivači. Samo jedan segment a to je ruža vjetrova o kojoj vrlo ili se možda nedovoljno vodi računa kod izrade prostorno-planskih dokumenata. Nadalje, ovaj zakon je dobar, međutim postavlja se pitanje da li su naši podzakonski dokumenti od raznih pravilnika, uredbi, da li su u skladu sa današnjim vremenom ili bi trebao možda ažurirati određene pogotovo kad govorimo o emisijama što se tiče graničnih vrijednosti. Evo konkretno jedan primjer, smatram da bi ti trebalo napraviti dodatan iskorak i u praksi inspekcijske službe kada vrše određeni nadzor uglavnom se radi o formalnoj da kažem, da li je okolišna dozvola u skladu, da li određeni industrijski pogon, da li je poljoprivredna farma konkretno za peradarnike, tamo gdje se tov pilića vrši ili svinjogojska farma iako bi ti trebalo ali drugi resor posebno stimulirati, način što se tiče same zaštite okoliša, da li se u dovoljnoj mjeri se na terenu svjesno provodio nadzor. Konkretno ja moram spomenuti i neke negativne primjere gdje čovjek koji ima jednu takvu peradarsku farmu, ima sve tehničke uvjete ispoštovane i okolišnu dozvolu i sve skupa međutim u praksi to ne funkcionira. Iz kojeg razloga, naprosto iz razloga što je energija koju on mora koristiti da bi svi ti filteri, zaštitni bili u funkciji, on to naprosto ne koristim ne pali jer time ne ostvaruje onu dobit koju je on sebi isplanirao i naravno da se to reflektira i potpuno je u blizini naselje, jeste da je nekakvih 400, 500 metara ali i sama ruža vjetrova i negativan, štetan utjecaj koji proizvodi njegova farma imaju nepovoljan utjecaj i na same građane koji žive čak i zdravstvenih problema. I onda zakon predviđa da jedinice lokalne samouprave su te koje mogu naručiti i platiti ispitivanje onečišćenja. U Hrvatskoj, koliko se sjećam, koliko imam informacije, postoje 2 ovlaštene tvrtke. Međutim, jednako tako nalazi inspektora govori da, miris, konkretno, što je jedan od ključnih faktora onečišćenja se ne mjeri. Stoga bi volio, a postoje i određena praksa u EU, gdje se i to može uvesti u regulativu, odnosno, kroz pravilnik da se, jer govorimo o kvaliteti življenja u određenom području, urbano.

Jednako tako, spominjao sam i uvodno i biotske faktore, koji također negativan utjecaj imaju na sam okoliš. Konkretno, jedan od ključnih takvih elemenata su ono što se dešava na samom dnu, u da li se radi u urbanim područjima ili rubnim područjima, to su klizišta. Mi nismo u ovaj zakon i vrlo teško je to možda kroz neke druge, ali koristim prigodu, da i državnog tajnika upoznam sa određenim iako smo već o tome i razgovarali sa određenim problemima koji također bi trebalo svesti pod zaštitom okoliša i vraćanje okoliša u prvobitno stanje. Imate klizišta gdje je stradala javna infrastruktura, o tome ugl. govorim, neću spominjati, a jednako tako štetno je i na obiteljske kuće. Naprosto mi do sada nismo imali, jedan kvalitetniji pristup tome. Kad sam govorio o graničnim vrijednostima, tu bi molio da se i nadležnog državnog tajnika i konkretno ministarstvo, da možda malo detaljnije proanaliziraju naše pravilnike, granične vrijednosti, ne samo, velim radi poljoprivredne proizvodnje. Jednako tako imamo situacije, da svjesno, temeljem tehnoloških procesa, određenih agromjera zagađujemo vlastito tlo. Zagađujemo vlastito tlo. Određena područja, gdje je intenzivna poljoprivredna, ratarska proizvodnja, naprosto mislim da bi tu trebalo se malo detaljnije pozabaviti ili kroz pravilnike, redefinirati neke stvari, konkretno govorim i o određenim područjima na sjeveru Hrvatske koji su ujedno i vodo nosnici. Pa tako, kad sagledati i ispitivanje kakvoće podzemnih voda, vidjeti ćete da bi trebalo, kroz neki vremenski period, možda i određena umjetna gnojiva, koji su glavni faktor zagađenja možda i na neki način i propisati određena mjere, da se i kroz organska gnojiva, nažalost, kojih nema ili kroz neke druge mjere, da se tlo na neki način pokuša revitalizirati, koliko je god to moguće. Štete u okolišu vidimo svakodnevno. Ono što bih svakako želio naglasiti da li smo ih dovoljno svjesni. I naravno, ovim zakonom mi ne možemo propisati susjednim državama, a svjedočimo i o tegobama građana u Slavonskom Brodu i u okolicu, ali vjerujem da se, a i vidljivo je iz samih susreta i sa predstavnicima susjednih država, da se radi globalno na tom problemu. I iz tog razloga, vjerujem da i Hrvatska će biti još aktivnija, ne samo kroz politiku resornog ministarstva, nego i kroz politike ostalih ministarstava, koja na neki način imaju, usuditi ću se kazati i kroz politike koje provode vrlo, vrlo značajan utjecaj na sam okoliš. Da li smo u tome dovoljno kvalitetni? Da li imamo dovaljan broj propisanih mjera, pa čak i onih kaznenih, volio bi da se malo porazmisli. I ono što smatram, zakon je dobar i velika većina naših zakona, koji tangiraju, konkretno i ovo područje, od zaštite prirode, zaštiet okoliša, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o ajmo reći, poticanju industrije. Međutim, imam osjećaj da u dovoljnoj mjeri provedba toga, od nadležnih institucija na terenu, da nam nije na onoj razini na kojoj smatram da bi trebala biti. Evo, rekao sam kratko, Klub HNS-a će podržati, uz ove napomene i prijedloge, a jednako tako vjerujem, da će se i resorno ministarstvo u narednim periodu fokusirati na ove probleme koje sam iznio ne samo ja, nego i svi klubovi. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Batinić, vi ste u više navrata spomenuli poljoprivredu, zagađenje poljoprivrednih farmi, jednu kategoriju koju biste uveli, mirisi. Kad gledate poljoprivredu i prolazite kraj svinjogojske farme, normalno da ona ima neugodan miris. No, međutim, kad stavite svinjski odrezak na roštilj, onda on ima ugodan miris. Tako da, treba tu dobro odvagnuti, što je ugodno i neugodno. Iako ljudima koji žive na selu i proizvode, ti mirisi nisu toliko neugodni i mi smo imali proces u izgradnji farmi kroz operativne programe, gdje su te farme tolike uvjete imale da moraju biti daleko od naseljenog područja, da se s time pretjerivalo. Jer u takvoj proizvodnji ona ne može biti daleko i tu se stalno nešto događa i mora netko biti prisutan. Što se tiče gnojiva, da li je ona organska ili umjetna postoje nitrati, postoje nitretna direktiva, koja propisuje, kada se mogu koristiti i organska i umjetna gnojiva. No, međutim, naše selo je u takvom stanju, da jedino na gnojivima mora štedjeti, tako da smo mi daleko ispod razine EU i starih članica EU i po korištenju umjetnih gnojiva, ali i po rezuidima, pesticida koji se nalaze u tlu. Tako da sam ja evo, dobio, nekakav dojam iz vaše rasprave, da je jedan od glavnih zagađivača poljoprivreda i poljoprivredne farme. Možda se varam, ali evo, takav ste nam dojam ostavili. Hvala. Ja sam kazao da ima negativnih primjera, da … [[Govornik se ne razumije.]] ima negativnih primjera, naravno dozvoljeno je da vi artikulirate kao član HSS-a ili da artikulirate stavove HSS-a prema tome. Naime, ukazao sam na određeni problem, u kojima se ne vodi u dovoljnoj mjeri možda briga uz uvažavanje i povećanja poljoprivredne proizvodnje, jer hrana je strateški proizvod, toga smo svi svjesni. I ukazao sam znači, ukoliko imaš farmu, ja nemam ništa protiv toga, ali da ona funkcionira po pozitivnim propisima i po svim zakonima. Ukoliko je to ekonomski neodrživo, e onda je to drugo pitanje. To ne može se podvesti kao alibi, da se šteti, da se radi šteta okolišu. Imate primjere i varaždinskog bazena, imate problema u Međimurju, gdje intenzivna poljoprivredna proizvodnja naravno temeljena na mineralnim gnojivima, radi povećanja produktivnosti, što je razumljivo, ali ja postavljam pitanje, do koliko, do koje godina, koliko godina će se još moći na takav način uništavati tlo. A kao čitavo to područje je vodonosnik, građani piju tu vodu. Postoje nitratne direktive. I mislim da nije problem u tome da li ona postoji ili ne, mora postojati. Ali nadležne inspekcijske službe bi trebale više pažnje posvetiti ispitivanju toga tla, istraživanju emisije, ne samo onda kada onečišćivač ili vlasnik farme pozove na ispitivanje inspekciju, evo, tu je okolišna dozvola. Najbolje, oni obično dolaze, onda kada nema niti unutra pilića niti kada nema svinja u farmi. Nažalost. Hvala vam. Nastavljamo raspravu po klubovima, gospodin Vlaović ispred Kluba HSS-a. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicom. U ime Kluba HSS-a naravno da pozdravljamo usklađivanje hrvatskog zakonodavstava sa EU direktivama i pilotima. Ali, isto tako imamo nekoliko primjedbi na predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti okoliša. Jer u više navrata i premjer i Vlada su rekli, da usklađivati ćemo hrvatsko zakonodavstvo sa europskim direktivama i zakona, ali s druge strane otvoriti ćemo prostor za investicije, otvoriti ćemo prostor za povlačenje EU sredstava, pojednostaviti procedure. Ovim izmjenama i dopunama zakona, to baš i ne ide u tom pravcu, jer evo, nekoliko primjedbi jedinica lokalne i regionalne samouprave i stručnjaka koji se bave ovim zakonodavstvom, pogotovo u pogledu prostornog planiranja, gdje ukazuju niz godina na probleme, a koje se odnose na riječ o složenim postupcima strateške procjene, utjecaje strategije, plana i programa na okoliš, kao i o postotcima ocijene o potrebi njihova provođenja. Zakona o zaštiti okoliša, utvrđen je sustav strateške procjene utjecaja na okoliš, skraćeno SPO koji se definira kao postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš, koji mogu nastati provedbom strategije plana i programa.

One čak ni u europskoj direktivi nisu ovako drastično predviđene. … [[Govornik se ne razumije.]] jedinica lokalne i regionalne samouprave koje su radile i najmanju i zamjenu prostornog plana, poznato je koliko ovaj postupak najprije ocjene, a zatim i često i same strateške procjene, utjecaja na okoliš, komplicira, produljuje ili poskupljuje postupak izrade donošenja prostornih planova. Predlažemo da se utvrde određene iznimke, za koje ovako složene postupke ne treba provoditi, dakle, niti sam postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš koji ponekad traje i nekoliko mjeseci, a onda niti postupak same strateške procjene. Poznato je da je ovaj postupak ocjene osnovni preduvjet za pokretanje bilo kakve izrade, čak i najmanje izmjene i dopune prostornog plana. Čemu provoditi postupak procjene o potrebi strateške procjene za planiranje, npr. okretišta na kraju slijepe ulice, stambene ili za promjenu, odredbe o provođenju kojom se uređuje katnost građevine unutar naselja. Ovakvu razinu prostornih planova, a riječ je o urbanističkim planova uređenja koja se odnosi samo na stambeni dio građevinskog područja, bez poslovnih zona i industrije, trebalo bi izuzeti iz bilo kakvog postupka ocjene ili strateške procjene utjecaja na okoliš. Jednako tako trebalo bi izuzeti izmjene i dopuna prostornih planova koje se provode zbog usklađenja sa zakonom o prostornom uređenju. Primjer su zato brojne izmjene prostornih planova, uređenja, gradova i općina, kojima su se određivale uređena i neuređena građevinska područja. Dakle, nisu se proširivala, nije se utvrđivala njihova uređenost sukladno, nego samo usklađenje sa zakonskom obvezom, za takav postupak, zaista je nepotrebno provoditi ocjenu o potrebi strateške potrebe utjecaja na okoliš. Nadalje, kad se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da treba provesti stratešku procjenu, tek tada nastupaju problemi za jedinice lokalne i regionalne samouprave prije svega zato su potrebna određena sredstva koja najčešće jedinice lokalne i regionalne samouprave nisu planirale a to znamo da traje nekoliko mjeseci i da je skupo. Zatim zašto kad je riječ o izmjeni prostornog plana najčešće je potrebno tu izmjenu provesti brzo zbog planirane investicije prometnog rješenja ili zahtjeva grada i slično, zašto izradom dva paralelna dokumenta svi rokovi za izradu prostornog plana značajno se produljuju jer ne ovise više samo o postupku utvrđenom Zakonom o prostornom uređenju nego i propisima koji uređuje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Kod izrade prostornih planova jedinice lokalne i regionalne samouprave, to je multidisciplinarna djelatnost koju provode arhitekti i niz stručnjaka iz ovog područja. Tim prostornim planovima su definirane i mjere zaštite okoliša koje se kod svake izmjene moraju i ažurirati i zbog toga ne treba duplirati ove postupke, a kažem to i košta. Upitno je i odredba kojom se utvrđuje obveze strateške procjene za one strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni i potrebi procjena utjecaja na okoliš odnosno procjeni utjecaja na okoliš … [[Govornik se ne razumije.]] Svi takvi zahvati određeni su posebnim propisima i jasno je da će se za izgradnju većeg proizvodnog postrojenja trebati provesti procjena utjecaja na okoliš, zašto onda duplirati postupke i plaćati izradu tolikih strategija i studiju utjecaja na okoliš. Na kraju se postavlja pitanje da li smo mi baš morali ovoliko rigorozno propisati ili smo trebali kao što je uvodno rečeno olakšati procedure, skratiti procedure i na kraju jeftinije izrade i izmjene prostornih planova, onda i priprema investicija za jedinice lokalne i regionalne samouprave i druge investitore. Već je spomenuta i potreba usklađivanja našeg gospodarstva, prije svega tu je kolega Lenart spomenuo poljoprivredne proizvodnje gdje uglavnom imamo staru mehanizaciju i nije predviđen nekakav prelazni rok za poljoprivredne strojeve i radne strojeve koji su već prisutni na našim OPG-ovima i ukoliko se budemo strogo držali ovakvih direktiva i još strožije mi sami propisivali, učinit ćemo štetu našem gospodarstvu i našoj poljoprivredi a vidimo da nije sve moguće samo zakonom propisati nego treba provedbu zakona i kontrolirati odnosno provoditi, evo na primjeru Plitvica imamo dobre zakone, usklađeni sa direktivama, a u praksi se tamo narušava eko ravnoteža i dozvoli se gradnja nelegalnih objekata i tek nakon pritiska javnosti i udruga s tog područja se reagira. Naravno da mi iz HSS-a dokle god se ne riješi problem zagađenja zraka u Slavonskom Brodu a najavljuje se kako će biti riješen ćemo biti suzdržani kod ovakvog zakonodavstva zbog građana grada Slavonskog Broda i sličnih gradova jedinica lokalne samouprave koje trpe zbog zagađenja okoliša a Vlada po nama presporo reagira, ćemo biti suzdržani kod ovakvih zakona.

Pa evo kolega, slušao sam vašu raspravu i slažem se da upravo ovo usklađivanje zakona će i donest određene promjene no siguran sam da još puno toga ima što moramo jednostavno kada govorimo o zaštiti okoliša onda moramo svakako posegnuti i dalje po pitanju dobrobiti prije svega za opstojnost onih ljudi koji se bave poljoprivredom, koji žive na selu i tamo gdje je najveći pritisak upravo zaštite okoliša a to je a to je nitratna direktiva. Također sam suglasan sa vama a već isto puno puta sam o tome govorio da mi ovdje u Hrvatskoj doista imamo prestroge zakone. Mi propisujemo zakone koji su strožiji nego što je to EU. Ono što bi želio ovom prigodom reći a to je upravo da državni tajniče, vi koji dolazite iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, također povedete računa, već smo i razgovarali na tu temu, da upravo zaštita okoliša a danas se upravo puno riječi troši na zaštitu od nitratne direktive i svjedoci smo da i EU nas na to tjera i dasmo potrošili već dobar dio sredstava, upriličimo upravo i zakonom riješeno pitanje da zbrinemo nitratnu direktivu na jedan poseban način a to je da upravo vaše ministarstvo svim onim poljoprivrednicima koji danas imaju ogromne količine stajnjaka i svega onoga što čini nitratnu direktivu, da učinimo sve da upravo omogućimo izdavanje od strane ministarstva, Vlade RH, novu kvotu za određenu količinu megavata gdje ćemo sutra kroz proizvodnju električne energije upravo riješiti pitanje nitratne direktive i na taj način za one poljoprivrednike, stočare, ratare koji se bave tom proizvodnjom, njih ćemo riješiti u potpunosti na taj način. Kolega Lucić, slažem se s vama da u implementaciji EU zakonodavstva i direktiva moramo naći modele koji su prihvatljivi za naše gospodarstvo i za naše poljoprivrednike. Ja sam u svom izlaganju iznio primjedbe jedinice lokalne i regionalne samouprave i stručnjaka koji se bave prostornim planiranjem, koje je ovako njihovo mišljenje da Ministarstvo graditeljstva i Ministarstvo zaštite okoliša nisu dovoljno surađivali u ovom području i da mi prečesto a i u ovom slučaju previše rigorozno propisujemo i prepisujemo Eu direktive a ne radimo usklađenje sa našim stanjem sa našim gospodarstvom, sa našom poljoprivredom i ne činimo nekakve iznimke jer europske direktive ostavljaju svim državama članicama dovoljno prostora da sami uredimo neko područje i da ga kvalitetno obrazložimo.

Kolega Vlaoviću, vi ste ispravno primijetili i trebate to isticati cijelo vrijeme jer očito se ništa ne dešava oko Slavonskog Broda niti oko Rafinerije u Bosanskom Brodu.

I dobro je bez obzira na sve da i vi povremeno, a i svi ostali zastupnici kojima je stalo da ljudi tamo riješe taj problem da o tome govore u Hrvatskom saboru jer očito je da jedan dio zastupnika i vladajuća stranka želi da se o tome prestane govoriti jer na kraju se ništa ne dešava. Ti razgovori su ja bih rekao od mjeseca do mjeseca, koraka pomaka nema nikakvih, više se bavimo u susjednoj državi nekim drugim temama nego interesima građana koji žive u Slavonskom Brodu odnosno Brodsko-posavskoj županiji. Znači moj prijedlog i svim ostalima unutar vlasti, a i predsjednici Republike kada ide u Sarajevo neka na tim temama inzistira, to je ono šta njoj treba biti od presudne važnosti, a ne ići tamo otvarati teme koje ona ne može nikako riješiti, a sa druge strane naši građani i dalje imaju nemjerljivu štetu od ne ekološke proizvodnje i naftnih derivata u Bosanskom Brodu. Kolega Maras, pa evo slažem se s vama da problem u Slavonskom Brodu nije riješen i da treba i dalje govoriti o problemu zagađenosti zraka, ne samo u Slavonskom Brodu nego i u svim drugim gradovima u RH. A čudna je tišina nastala najavljena je modernizacija Rafinerije u Bosanskom Brodu, spajanje na energent plin konekciju preko Slavonskog Broda i rijeke Save i predsjednica RH, čestitam joj na tome što je poduzela aktivnosti i kontaktirala vlasnike rafinerije i rusku diplomaciju, ali dalje od toga se nije otišlo. I s pravom građani Slavonskog Broda pa i ja evo ovdje postavljam pitanje do kuda se tu stiglo, što se planira dalje učiniti jer vidimo da ima niz kontakata sa vodstvom BiH što pozdravljamo, ali sigurno da i ovo pitanje treba i dalje potencirati kao i svaka druga onečišćenja koja dolaze iz susjedstva moraju se kvalitetnije tretirati, brže rješavati na korist svih građana RH i dokle se to ne riješi bit ćemo glasni i tražiti rješenja. A za sada evo tražimo i odgovor u kojoj fazi to vjerojatno u završnom očitovanju može državni tajnik reći je stiglo s modernizacijom rafinerije, koliko će to smanjiti emisiju štetnih tvari, plinova iz ove rafinerije i da li je to jedini zagađivač.

Kolegice i kolege zastupnici, gospodine državni tajniče. Možemo mi ovdje raspraviti zakon, možemo ga svi podržati, možemo reći da je dobar, možemo prihvatiti europske direktive, ali ako u praksi imamo situacije koje su toliko egzaktne i pokazuju ne samo da neki pravilnici, neki dokumenti, neka zakonska rješenja nisu dobra, a to ne mijenjamo nećemo ništa napraviti. Moramo ovdje istaknuti, sada je kolega Vlaović rekao nešto oko Bosanskog i Slavonskog Broda, ali moram ovdje istaknuti nešto što sam i okviru zaštite prirode i zakonskih rješenja pokrenuo sam prošle godine kao predsjednik tada Odbor za zaštitu okoliša i prirode i tražio reviziju Studija utjecaja na okoliš, projekta „Asfaltne baze u Donjoj Lomnici“, znači problema koji je toliko egzaktan kada vidite negativan utjecaj na okoliš tog projekta, jedne austrijske tvrtke da naši sugrađani prvo tamo imaju problem kvalitete života, drugo imamo problem mogućnosti zagađenja izvora pitke vode, ne samo za Veliku Goricu i taj dio Zagrebačke županije nego za cijeli grad Zagreb. I šta se onda desi? Dolazi gradonačelnik HDZ-ov Velike Gorice i obećava građanima da će on taj problem riješiti. I ništa se ne rješava, ništa se ne rješava. Gospodin Barišić ovdje zastupnik HDZ-a i gradonačelnik Velike Gorice, ne samo da ne rješava on uopće ne govori o tome. Cijelu proteklu godinu ako se javio čovjek dva puta za riječ, umjesto da svaki dan ovdje za svoje građane se bori i traži da se problem asfaltne baze u Donjoj Lomnici riješi i da se spriječi taj štetan projekt za građane Velike Gorice, a rekao sam i za građene grada Zagreba. I postavlja se pitanje jer neki građani tamo u Velikoj Gorici tvrde da je HDZ povezan sa Strabagom da se zbog toga ništa ne dešava, da je u tome problem. Možda je zbog toga i žalba Strabaga sada na Pelješki most u igri, možda je tu neka isto varijanta koja stoji iza cijele te priče odnosno da Hrvatska plati 300 milijuna kuna više za Pelješki most nego šta bi trebala, a sada oni koji su u suradnji sa HDZ-om Strabag se žali protiv odluke koju su donijele Hrvatske autoceste. Znači postoje određene stvari koje nisu logične. Nije logično da gradonačelnik iz jedne stranke koja je na vlasti kaže svojim građanima da će se taj problem riješiti i da se on ne riješi, nije logično da predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode podnese zahtjev za revizijom Studije utjecaja na okoliš i da dobije odgovor da se tu ništa ne može napraviti, nije logično da se projekt Donje Lomnice i dalje nastavlja, da se ugrožava zdravlje naših ljudi, zagađuje priroda i potencijalno izvori vode i da niko uopće ništa ne reagira.

Da li je zbilja interes jedne strane tvrtke ispred interesa građana RH i zbog čega to nije moguće konačno riješiti kako bi trebalo biti riješeno? I siguran sam da i ovdje zastupnici koji su iz Velike Gorice, a ima ih, tu je gospodin Šuker, znaju za taj problem i uvjereni su da se taj problem mora riješiti i bilo bi dobro da se riješi. zato mi možemo šta god želimo ovdje usvajati ukoliko nema političke volje, a politička volja je onih koji su u poziciji da se provede, da se zaštite građani, pa čak i ako zakonska rješenja, neko može reći pa gledajte sve je korektno, sve je po zakonu, po pravilima, može se to reći, ali ja sam spreman kao zastupnik i kao neko ko brine o interesima naših građana podnijeti i tužbu nekog investitora ukoliko to znači da ćemo sutra zaštiti taj prostor tamo. Neka nas tuže, neka tuže Hrvatsku onoga tko im je izdao dozvolu, ali ćemo zaštititi zdravlje i resurs kao pitku vodu koja sutra može biti ugrožena. U čemu je problem? Ako je neko napravio grešku neka se kaže taj je napravio grešku taj projekt nije smio biti tamo. Ali ne možete svojim sugrađanima kao gradonačelnik reći problem ću riješiti, a onda ga ne riješite i uopće o njemu ne govorite. I s te strane svaki zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša može biti najljepši na svijetu, može biti sa najplemenitijim namjerama, može biti ono šta nama treba, ali ukoliko u praksi ne rješavamo probleme nemamo ništa od toga. A ja vam kažem u Velikoj Gorici u ovom trenutku 300 obitelji, 300 kuća u okolici tog projekta gleda i sluša zbog čega se njihov problem ne rješava. I neko će reći evo ga priča sada opet Maras preširoko, ali o čemu da pričam, pa to je problem. Zakon kao takav je izvrstan, ali ne rješava probleme onih koji su nas birali ovdje u Hrvatski sabor i dok god taj problem ne riješimo nećemo se pomaknuti od toga. Želim da mi ovdje državni tajnik odgovori zbog čega nije moguća revizija Studija utjecaja na okoliš, zbog čega se taj projekt nastavlja dalje kao da se ništa nije desilo, zbog čega?

Tako da očito imamo zakone koji ne ispunjavaju svoju svrhu. I ja ću podržati ovaj zakon, ali i dalje ću biti vrlo glasan kada budemo govorili o tome što muče naše ljude odnosno kako ti zakoni u praksi ne rješavaju previše. U ovome dijelu oko problema asfaltne baze je vidljivo kako naše zakonodavstvo pogoduje tj. Ministarstvo okoliša koje bi tribalo štiti okoliš u biti narod mora štititi okoliš od Ministarstva okoliša. To je nevjerojatno, a to je vidljivo u Lomnici. Osobno sam bio, ljudi su me pozvali, otišao sam i uvjerio sam se u ovo što ste rekli i bezbroj puta sam govorio i očekujemo naravno svi saborski zastupnici ovaj odgovor na vaš upit jer je nevjerojatno da nekih 200m od bazena pitke vode gdje se ne samo Velika Gorica nego veliki dio Novoga Zagreba i cijelog kraja koristi tu pitku vodu je ugrožen, gdje imamo dječje vrtiće, gdje imamo OPG-ove koji se bave proizvodnjom ekološkom da se pogoduje stranoj tvrtki na taj način. I žalosno je što imamo tri saborska zastupnika iz Velike Gorice kolegu Šukera, gradonačelnika i kolegu Beusa da na ovome ne potenciraju. Ja bih se još jednom zahvalio tim ljudima koji su dali ogromnu potporu u borbi protiv TE Peruća iz Lomnice bez obzira što nas razdvaja, ali spaja nas javno dobro. I zbog toga očekujem od vas državni tajniče ovaj upit od saborskih zastupnika da odgovorite zbog čega ne iđe na reviziju nije mogućnost Studija utjecaja na okoliš kojom se pogoduje u korist investitora na štetu okoliša, zdravlja tih ljudi, bazena pitke vode kojim se napaja pola Zagreba, Velika Gorica i očekujem da ćete odgovoriti na ovaj upit koji je postavio kolega Maras. Ti vam građani neće dozvoliti, a žalosti me što gradonačelnik grada iz Velike Gorice i da ne čujemo njegov glas ovdje kao i ostalih saborskih zastupnika i očekujem snažan glas njihov jel sam bio u tome mjestu, bez obzira šta sam udaljen 400km na njihov poziv. Hvala lijepa. Kolega Bulj, pa da je jedan naš građanin time zakinut trebalo bi reagirati, a ne toliko stotina i tisuća koliko se ovdje radi. Ja sam uvjeren da i kolega Šuker sigurno je svjestan tog problema, sigurno je svjestan tog problema. Gradonačelnik grada Velike Gorice, Barišić je pred izbore bio vrlo glasan u tome i to je ono šta ne treba podržavati u politici. Davati ljudima lažnu nadu, ja ću to riješiti, nakon izbora se ništa nije desilo. Pa ja bi da sam gradonačelnik Velike Gorice, ja bi ovdje stao za govornicu, ne bi se micao dok mi gospodin Horvat ne kaže šta će Ministarstvo zaštite okoliša i prirode napraviti da riješi problem 300 ili 400 kuća obitelji a ne kažem potencijalno Gorice koja ima 80 000 stanovnika ili grada Zagreba koji ima 700 000, 800 000 stanovnika, a ne da se pravimo kao da nas to ne zanima, kao da baš nas briga za Lomnicu, baš nas briga za Veliku Goricu, baš nas briga za grad Zagreb. A rješenje bi se sigurno moglo naći. I ne zadovoljava me odgovor sve je bilo po p.s.-u jer sam još jednom spreman na to da država i ima određenu štetu zbog nekih loših odluka na korist investitora ako će se to potencijalno odraziti pozitivno na zaštitu okoliša, naše građane, njihovo zdravlje i pitku vodu. Ako je netko napravio grešku neka se kaže, ali mi taj problem gospodine državni tajniče Mile Horvat, moramo riješiti. Nemamo alternativu i šutnja neće pomoći. Šutnja neće pomoći ni gospodinu Šukeru koji tamo se mora svaki dan sa susjedima razgovarati o tom problemu. potpredsjedniče. Pa evo kolega Maras, ja bi vas morao malo demantirati da se ipak radi na popravljanju kvalitete zraka pa evo recimo u Sisku zatvara se rafinerija, tu će se popraviti kvaliteta zraka, zatvorena je željezara, već davnih dana ne radi visoka peć, u Kutini se trese Petrokemija, postoje još mnoga takva mjesta na kojima se je stvarno popravila kvaliteta zraka no kad bi danas mi pitali građane Siska ili Kutine da li oni žele na taj način da im se popravi kvaliteta zraka, mislim da sigurno ne bi pristali na to.

Vaša replika je bila u biti pomalo ironična jer sigurno je da na taj način ljudi ne žele da se popravi kvaliteta zraka odnosno zaštiti priroda. Recimo možda bi htjeli da se u Sisku modernizirala rafinerija i da se nastavilo raditi sa manjim emisijama, možda bi htjeli da se zna što se želi sa Petrokemijom a ne da je dovoljno da vlast postavi svog direktora a da sada dolazimo u problem i ne znamo da li će Petrokemija uopće raditi. Ili pitanje Uljanika. Znači, 5 do 12 se odobrava jamstvo, nije se ispregovaralo sa komisijom ništa. To su problemi o kojima treba govoriti, to su problemi koji sigurno bi mogli utjecati na zaštitu okoliša ali od toga Hrvatska odnosno njeni građani na kraju neće imati previše jer možemo ništa ne raditi, ali onda i sve prebaciti na turizam ali ne znam kakva je perspektiva hrvatskog gospodarstva i industrije bez Uljanika, bez Petrokemije, bez rafinerija u Sisku i u Rijeci a nažalost indolentnost ljudi koji o tome odlučuju a za to je nadležno također Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je fascinantna. Kao da ih uopće nije briga i treba isticati te probleme također svakodnevno u Saboru jer 3 000 ljudi koji su obuhvaćeni tim problemom u Puli, 1 000 u Kutini, nekoliko tisuća u Sisku sigurno to zaslužuju. Hvala lijepo. Da, Ministarstvo zaštite okoliša bi trebalo štititi građane RH ali nažalost mi se moramo štititi od Ministarstva zaštite okoliša, riječ Piškornica.

Nije to lokalna stvar, to je stvar 4 županije, odvoz smeća, stavljanje u Podravini, znači ogromne količine smeća, jedno veliko brdo u ravnoj Podravini. Zaštita, nalaze se vodospremnici, tražili smo odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, svi šute. Svi šute osim što je bilo da di je direktor regionalnog centra isplazio milijunske iznose. Mislim da netko zaslužuje na odvozu smeća a Ministarstvo zaštite okoliša šuti i ne daje odgovore one koje smo tražili od nadležnog ministarstva. Hvala lijepa. Ta tema je posebna, znači razvrstavanje otpada i odvoz smeća, to šta vidimo ovih dana u gradu zagrebu je zbilja fascinantno, znači imali smo, odnosno gradska uprava je imala godinama vremena da se pripremi i za razvrstavanje otpada i za prikupljanje otpada i za infrastrukturu koja bi omogućila da se taj razvrstani otpad također dijeli odnosno da se poveća iskorištenost sirovine odnosno otpada sa 10%, koliko je to u gradu Zagrebu na 40, 50% je da tolika sirovina ne odlazi negdje gdje ne bi trebalo ali se ništa nije desilo. 1.2. stupa uredba na snagu, mi u Zagrebu odnosno gradonačelnik Bandić donosi pravilnik sada i glavno je težište na tome da će kazne za građane biti do 10 000 kuna ukoliko ne budu na pravilan način razvrstavali otpad. Ali kanti i mogućnosti da se to radi, nema. Za to će mu trebati naredne 2, 3 godine. Znači kazne će predvidjet, a infrastrukturu, kante za naše sugrađane nije osigurao, odnosno ako bi se čovjek malo našalio, rekao bi da mu je teže bilo kante osigurati ispred svakog stana i kuće nego šta bi mu bilo teže izgraditi svakome ispred njegove kuće fontanu. Da je fontanu trebalo izgraditi, vjerujte mi, u 2 godine svi građani grada Zagreba bi ispred svoje kuće imali fontanu a kante, plastiku, odnosno što je potrebno za razvrstavanje otpada nema nitko niti će to imati narednih 2 godine, glavno da je Bandić i vlast u gradu Zagrebu osigurala kazne za sugrađane naše od 10 000 kuna ukoliko se ne budu pridržavali pravilnika o razvrstavanju otpada. Kolega Maras, drago mi je vas je slušati u vašoj kritici, sve vam je nelogično i trebalo je to koliko ste spomenuti, odgovarati politički. Interesantno, 20 godina koliko znam da je krenulo sređivanje smeća u hrvatskoj državi. Spominjete određene, ne znam veliku Goricu, Lomnicu, Rijeku koju vjerojatno zagađuje, ja se s vama u potpunosti mogu složiti. Međutim, morate jednu stvar znati. Vi ste vjerovatno dvadesetak godina u nekakvoj politici. Bili ste i prije 4 godine u ovom Saboru, ja bi volio, ne znam a vjerujem da niste napadali isto tada ministra za ovo što se trebalo raditi. Pa sramotno je ako mi samo danas govorimo da ćemo za sutra to riješiti, mi smo to rješavamo 20 godina, nismo riješili ništa. Mi nismo uspjeli, dobro ste rekli, ni kante organskog smeća nismo mogli srediti i kante posložiti nekakva reciklažna dvorišta za 20 godina. Jasno, svi smo tu krivi. Politika. Sva dosadašnja politika , ne možemo reći ovi su krivi danas, a krivo je 20 godina. Ne znam. Može se pretpostaviti. Mi smo blizu Europe kad gledamo, vozimo aute dobre kao i Europa, imamo i autoceste, ali osnovnu stvar koju zagađujemo, mi nismo u stanju pomjeriti za 5 godina ni milimetar. Interesantno najjednostavnija stvar. Pa skuplje je danas reciklirati nekakav stroj nego ga proizvesti, bilo šta od ambalaže. To znamo, u svijetu je to skuplje. Međutim, mi smo tromi, volimo biti političari, volimo biti ministri, volimo sve rješavati populistički ovdje u Saboru a ustvari ne volimo pritisak izvršiti na određen lokalne sredine gdje to moraju zakonom riješiti. Dobro kolega Mišić, a koji je vaše rješenje? [[Upadica Mišić: Raditi i rješavati.]] Raditi i rješavati. A što raditi i što rješavati, niste rekli. Znači možete raditi i rješavati a ne riješiti ništa. Znači dajte vi rješenje ponudite, vi ste u poziciji, doduše bili ste, nisam 20 godina, to bi bilo ipak malo previše, ja sam ušao u Sabor 2008. godine, to je bilo prije 9 godina i još uvijek sam tu gdje sam ušao, vi ste ušli prije 2 godine i već ste 3, 4 stranke promijenili. Znači očito se vi još tražite, koji teren vam odgovara i gdje bi mogli, iz koje pozicije bolje pripomoći da se rješavaju problemi. Ja nemam ništa protiv, promijenite vi još jednu stranku, odite u HDZ, samo dajte rješenje neko. Dajte rješenje neko. Znači s te strane ja tražim a pošto sam opozicijski zastupnik, pa nije moguće da ja mogu nešto napraviti kad mene Mile neće poslušati. Ja njemu mogu reći Mile, riješi problem Lomnice, ali ja nisam Milorad Pupovac, predsjednik njegove stranke. Da sam Milorad Pupovac onda bi me možda malo Mile ozbiljnije saslušao, ovako možda Mile sad kaže evo odslušat ću ja ovu raspravu, ljudi će reći ovdje šta jesu ili pardon ne Milorad, može biti Andrej Plenković, nebitno je, samo hoću reći tko ima odgovornost. Čelnici stranaka, vladajući, pa i vi, kolega Mišiću. Znači vi znate da ustvari onaj koji ima odgovornost, može rješavati, ne može u vašoj firmi, ne znam šta ste rekli da imate, nešto oko servisa kućanskih aparata, ali ne može tamo neki vaš zaposlenik rješavati probleme u vašoj firmi, pa tu ste vi odgovorni.

Koristim priliku prije davanja riječi gospodinu Culeju da pozdravim studente Veleučilišta Nikola tesla iz Gospića, ovdje sa nama su 36 studenata i nastavnika i od srca ih pozdravljamo i ne trebam ni tražit aplauz jer on je došao spontano. Gospodin Culej, replika. I ja pozdravljam moje Gospićane, nek bace pogled na Visočicu kad budu tamo. Kolega Maras, ja vidim da ste vi spremni kao što ste rekli više puta, vi ste rođeni spremni, vjerojatno ste iz osnovne škole došli odmah u Sabor. Tražite podršku od ministara koji su sada da rješavaju problem zagađivanja, a zaboravljate da ste vi bili u jednom vremenu isto ministar i da ste imali kolege ministre i onda ste dolazili u moju Slavoniju, malo niže od Slavonskoga Broda o kojemu toliko brinete, u Babinu Gredu, dal' na kulen ili na šta, ali je tamo jako puno problema. Pošto govorimo o zagađivanju, tamo vam je ozonska rupa koliko god je babina Greda. Ona … [[Govornik se ne razumije.]] koja je postavljena tamo za vrijeme Jakovine u kojoj je on imao svoj šap tako što se čovjek ispravio i namazao riješio je problem neba. A ima još jedan problem kolege kojeg tu nema Jovanovića, pa mi je teško govoriti o njemu kao ministru školstva, ali hoću, jer i za njim je ostalo problem, za njim je ostala jedna velika rupa najveća septička jama u Hrvatskoj, postoji to u Babinoj Gredi, gdje se sva voda slijeva.

I u školi kruži jedan vic, načelnik hoda školom i zaustavljaju ga djeca, kažu načelniče, kad će biti gotova dvorana? Evo papiri su stigli u ovo ministarstvo, sve će biti riješeno u ovoj godini. Odgovor gospodin Maras. Hvala lijepo kolega Culej, Stiv, danas ćemo za Stivija navijati svi na utakmici navečer da dobro brani, ali, evo, vi ovdje loše branite HDZ. Znači Stivi dobro brani Hrvatsku, a vi loše HDZ. Ja bi volio, zbilja bi volio da je u mandatu kada sam ja bio ministar, kolega Bačić ili kolega Borić ovako žestoko ukazivao na neke probleme. I da su mene tražili da se ja uključim u ove neke stvari koje ste vi ovdje rekli. Možda bi na to mogao utjecati, možda ne bi mogao. I zato nemojte, ako netko dobronamjerno, kao ja, pokušava ukazati na određene probleme i inzistirati na njihovom rješavanju, nemojte to uzeti odmah za zlo. Nisam ja niti bio u Slavoniji na ovome što vi kažete, niti sam zanemarivao Slavoniju, nažalost Slavonija je zanemariva zadnjih 20 i puno godina. Najviše ljudi odlazi iz Slavonije, nevjerojatno je da tako bogati dio Hrvatske, jednostavno ne dobiva potporu i pažnju koju bi trebao dobiti od Vlade. Ja tu mogu preuzeti i dio svoje odgovornosti za te 4 g. Doduše svi znamo da od 27 g. HDZ je 20 g. bio na vlasti, ali nemamo ništa od toga, da govorimo tko je za što kriv. I zbog toga nemojte odmah biti negativni, ako ja pokušavam nešto reći, da vi kažete, evo sad, vi ste bili prije 3 g. Pa šta imaju sad ljudi u Slavoniji od toga? Nemaju ništa.

To je završna, ne? Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi tajniče. Govorim o zakonu koji je u biti i u samom početku, prijenos određenih odredbi, tj. 4 direktive EU, i implementira se u ovaj jedan zakon i činjenica je da 2007. ovo je već trebalo biti u zakonu, ali postojeći zakon koji imamo 2007. u biti on je pomiješao pojmove. Moramo postaviti upitnik da li je 2007. pomiješani namjerni ti pojmovi. Jer ne vjerujem da su ljudi bili u ministarstvu, koji nisu stručni po pitanju okoliša.

Tj. više aktivistički i zaustavili smo taj zločinačku namjenu, da se zatruje rijeka Cetina, bez obzira što me je policija privodila, ni kriva ni dužna, jer sam morao braniti Cetinu i prirodu od Ministarstva okoliša, od … [[Govornik se ne razumije.]] tako je čini mi se zvao taj čovjek, koji je dao dozvole bez ikakvog problema, pogodujući ljudima da tu trosku koju trebamo riješiti trenutno. Ali, ne samo tu imamo istu trosku, isti problem u Biljanima, u Ravnim kotarima, kad idete autoputom, vidite jednu ogromnu crnu masu, koja je otrovna, gdje ljudi žive i ne mogu nikako riješiti taj problem. To su problemi životni. Kao i u Donjoj Lomnici, gdje je asfaltna baza uz vodospremnik, kojim se napaja Velika Gorica, Novi Zagreb i cijeli taj dio. Nikakav njima nije bio problem metnuti tu dječji vrtić uz OPG koji se bave obiteljska gospodarstva eko proizvodnjom. Međutim, treba pogodovati velikim investitorima i gdje je mjesto? U sred naselja. I zato me malo razočarava što imamo 3 zastupnika, pa čak i gradonačelnika Velike Gorice koji šuti o ovome problemu, ali još jednom bi zahvalio tim ljudima iz Lomnice koji su dali potporu u borbi protiv termoelektrane, pa ovim putem zahvaljujemo i dajemo im potporu. Osobno sam i bio tamo. Kad govorimo o zakonskoj regulativi, ona će biti dobra i mi ćemo dati amandmane. Kolega Dobrović je i rekao da ćemo dati amandmane, jer jednostavno pomiješani pojmovi, da budu, znači daju mogućnost manipulacije i mešetarenju otpadnoj mafiji a održivi razvoj je ključ problema.

Ovo ulazi u nacionalni park, evo vama tajniče, otiđite doli, on predstavlja biser Hrvatske, 2 milijuna turista posjeti. Čak imamo i eko proizvodnju krumpira, međutim, naši branitelji su za ovo zaslužni, oni su ukazali udruge, koji su ukazali na ovaj problem, zajedno sa ministrom Dobrovićem, kad je doznao, međutim, činjenica da eko krumpir koji proizvode zadruge, ljudi, lički krumpir za pole, ne može biti na stolu u restoranima, u hotelima, motelima u Plitvičkim Jezerima, nego se uvozi iz Egipta. Naravno da su ta područja iseljena, da uvozni lobij, uništaje to stanovništvo i da je puno bitnija borba jer su Plitvice bankomat nečiji bio i prevlast međutim, da opstane taj narod na ovome području, Plitvice su vrlo bitne da budu očuvane u ovome izvornom obliku, to je nacionalni ponos, ona je pod UNESCO-om i ne smijemo dovesti upitno da nam se skine zaštita UNESCO-a jer ogroman to potencijal. Ove godine 2 milijuna turista je noćilo. Ja sam razgovarao sa ljudima jer često idem u Liku, tu prolazim, nema tjedna da nisam u Lici, sa ljudima razgovaram. Ljudi ne znaju kako objasniti, pa sam onoga dečka pitao pa kako kažete turistu, on kaže a moramo im reći, gore držimo stoku neku, mislim nevjerojatno da u Plitvičkim jezerima nemamo sustav kanalizacije i pročišćivači.

Evo još jednom pozivam da je najbitnija primjena zakona a ne obmana zakona, da je vrijeme da Ministarstvo okoliša štiti okoliš a ne da narod štiti okoliš od Ministarstva okoliša. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, drago mi je da ste ovo iznijeli, vjerujem u to da nismo napravili, maloprije sam i govorio o okolišu dovoljni da nismo sve resurse riješili, postavili sve one stvari koje bi trebali i naravno i kanalizacije i odvode i septičke jame koje su po nekim propisima ali evo, kasnimo svakako u svemu. Ponovit ću, maloprije sam rekao da je jeftinija proizvodnja nego reciklaža, to svi znamo. Mi stvarno dosta kasnimo u tome djelu, ali populistički govoriti ovdje iz sabornice je odlično. Vi znate da sam bio i sa vama ali nikada nisam bio ni u jednoj stranci do tada dok nisam danas ušao ovaj sabor što me proziva gospodin Maras, međutim, ljudi koji su se bavili politikom, znam da je to teško poslije rata bilo posložiti ali odgovornost svakako treba biti, odgovornost svakakve vlasti međutim … [[Govornik se ne razumije.]] dao sam ovoj vlasti i ovoj Vladi svoju ruku i povjerenje i ja vjerujem i dalje sam ubjeđen da ide ova Vlada u jednom pravom smjeru i moramo joj dati podršku i stabilizirati državu i krenuti u taj smjer koji smo istina, zakasnili jako puno.

Kolega Mišiću, vii mate pravo vjerovati u Vladu Andreja Plenkovića, Milorada Pupovca i gospodina Vrdoljaka i ostalih i to je vaše pravo međutim, ovdje mi govorimo o životnim problemima i propisima koji se donose, čak i 2007. su donesi ti propisi međutim pojmovi su promiješani da mogu manipulirati u Ministarstvu okoliša sa otpadnom mafijom.

Znači mi ovdje govorimo o zakonskim propisima i zbog toga će klub MOST-a dati određene amandmane na ovaj zakonski prijedlog međutim ovo je trebalo davno donijeti. Mi sad kažemo, donosimo 4 propisa, 4 direktive u jedan zakon da ne bi nas penalizirali. Pa najlakše je donijeti propise ove ali ih ne primjenjivati. Činjenica da su Plitvička jezera, Slavonski Brod, Lomnica, Cetina, termoelektrana, sve šta ugrožava okoliš, mi ugrožavamo budućnost našoj djeci. Mi samo posudili tu prirodu od naše djece. Mi je nemamo pravo zbog nečiji interesa uništavati. Zakonski propisi da, ali da se primjenjuju jer nije dovoljno sa prepisati, možemo mi prepisati sve najbolje zakone SAD-a, EU-a, i dignuti ruku … [[Govornik se ne razumije.]] međutim, primjena, a primjena je na izvršnoj vlasti, na ministrima i tajnicima. Oni su oni koji su dužni inspekcijama, službama koje su pod njima.

I sad na kraju završna riječ ispred Živog zida i SNAGA-e, gospodin Ivan Pernar, izvolite. Uvažene dame i gospodo, htio bi upozoriti na to da ove izmjene zakona o zaštiti okoliša neće riješiti problem koji stvara plutajući LNG terminal na Omišlju jer će po prijedlogu kojeg imamo godišnje 300 tona varikine ići ravno u more. Znači zamislite da vam netko kaže imamo projekt koji predviđa da 300 tona varikine, to je znači dnevno skoro tona, ide ravno u more. Naravno, doći će do trovanja morskih organizama, do zagađenja okoliša a samim time i do trovanja ljudi koji jedu ribu i bave se ribarstvom. Naime, osoba koju je policija naknadno identificirala ostavila je bačve sa nekakvih mazutom ili kakvim većim derivatom naftnim koje su porozne, cure i jednostavno se truje okoliš. Zvane su sve moguće državne institucije, od Ministarstva zaštite okoliša do Hrvatskih voda, do komunalaca riječkih itd., nitko se ne smatra nadležnim za zbrinjavanje tog otpada odnosno nitko po pitanju tog otpada ne postupa. Moje je pitanje zašto i ako je kojim slučajem to ne postupanje, nerad i nemar zakonito zašto se ovim izmjenama zakona jasno ne definira tko je dužan sanirati takvo da tako kažem divlje odlaganje opasnog otpada kada se dogodi jer vidimo da trenutno se samo prebacuju loptice. Ali ono što je kažem još gore je slučaj na Omišlju gdje je ne samo da država ne djeluje na način da štiti okoliš od zagađenja koje radi netko drugi već sama odobrava projekt koji će po vlastitom priznanju, znači to piše u ekološkoj studiji dovesti do zagađenja okoliša i trovanja ljudi. I još da napomenem bitnu stvar, taj projekt je odbila i Općina Omišalj i županija Primorsko-goranska. Postavlja se pitanje zašto se u Hrvatskoj guraju ekološki neprihvatljivi projekti s jedne strane i s druge strane zašto se na očito zagađenje okoliša koje se čini nezakonito ne djeluje na način da se ono sanira? Smatram da ove izmjene u praksi neće promijeniti puno odnosno kao što vidimo u slučaju Omišlja ili Drenove odnosno Velog Vrha kraj Rijeke neće promijeniti ama baš ništa. I na to se po mojem sudu ujedno svodi i 90% zakonskih izmjena koje se ovdje rade, a to je da one u praksi ne predstavljaju nikakve stvarne promjene. Hvala. Želi li državni tajnik gospodin Mile Horvat uzeti završnu riječ? Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Prije svega bih se zahvalio svim klubovima i svim saborskim zastupnicima koji su pojedinačnim raspravama i kroz replike dali podršku donošenju ovog zakona jer smatramo da je ovo vrlo bitna stvar. Vjerojatno smo to mogli uraditi i poslije prvog čitanja kao što je ovdje rekao kolega Bačić, ali evo i ovo je bila prilika da još jedanput uđemo u meritum problema koji se zove zaštita okoliša. Ja ću ovdje odgovoriti kolegama odnosno gospodi zastupnicima, pokušat ću odgovoriti na neke teme za koje mislim da traže objašnjenje. Prvo uvaženom zastupniku Bulju bi rekao da novi Zakon o zaštiti okoliša nije donesen 2007. godine, to je stari zakon. Zadnji aktualni zakon u koji sada interveniramo odnosno mijenjamo ga zbog ovih direktiva je donesen 2013. godine. Vezano za Donju Lomnicu oko koje se toliko pričalo, reći ću da je postupak procjene utjecaja na okoliš, dakle ponavljam postupak procjene utjecaja na okoliš je završen za Donju Lomnicu rješenjem 2010. godine, završen na način da su svi imali po zakonu pravo sudjelovati u javnoj raspravi, dati svoje sugestije ili osporavati dijelove procedure. Niko tada nije ništa osporio od 2010. godine. U tom periodu investitor je na osnovu takvog rješenja pribavio pravovaljanu lokacijsku i građevinsku dozvolu, sve po zakonu i na osnovu toga je počeo raditi. Sada 2018. ili 2017. netko intervenira i traži od nas da mi zahvaćamo u cijeli postupak revizijom same studije koja prije svega kao pravni instrument nije predviđena Zakonom o zaštiti okoliša.

Treća stvar, ministarstvo je u samom rješenju propisalo mjere zaštite okoliša i inspekcija to kontrolira. Provođenje propisani mjera zaštite okoliša na Donjoj Lomnici inspekcija kontrolira, način kako se provode propisane mjere. Dakle postavljamo pitanje, zašto u deset godina ili u osam godina nitko nije reagirao na ovo činjenično stanje? I sada kada je investitor krenuo treba ga zaustaviti i slati poruku svim investitorima da smo mi prostor gdje je moguće nakon deset godina zahvatiti i u lokacijsku i u građevinsku dozvolu i … i očekivati da onda … prostor za atraktivan za investiranje. Toliko o Donjoj Lomnici. Što se tiče Slavonskog Broda, ja sam u završnoj riječi kod prvog čitanja rekao da smo mi kao ministarstvo pokrenuli inicijativu gdje smo sa nadležnim ministarstvom iz Republike Srpske koji po njihovom zakonu je nadležno za ovu vrstu komunikacije i razgovora, pokrenuli smo inicijativu definiranja protokola o suradnji na realizaciji projekta plinifikacije Slavonskog Broda, mislim da se radi o kraju 9. mjeseca. Vlada RH je taj protokol dakle nacrt protokola prihvatila, verificirala i ministarstvo je dakle ministar Ćorić je zajedno s ministrom Đokićem je 31.10.2017. je taj protokol potpisala. Daljnja inicijativa vezano za plinifikaciju Broda je isključivo i u postupku i u nadležnosti privatnih subjekata, sa naše strane da je to Crodux da je ovo plin koji treba cijelu plinofikaciju da implementira u plinski sustav RH i sa druge strane je vlasnik, dakle, vlasnik rafinerija. Inače, je sam grad, donio akcijski plan grad Slavonski Brod, za poboljšanje kvalitete zraka, konstatirano je da je apsolutno najveći dominantan izvor onečišćenja zraka sumporovodika jeste rafinerija, ali nije jedini. I tu ću stati, jer nema ovlaštenja da komentiram njihova akcijski plan. Prema tome mi smo kao ministarstvo uradili ono što smo kao predstavnici države, izvršne vlasti bili dužni u cijelom postupku plinifikacije rafinerije Bosanski Brod uraditi. Gospodin Pernaru vezano uz LNG plutajući terminal, bi rekao, da je postupak procjene utjecaja na okoliš u tijeku. Tijekom javne rasprave, zaprimljen je veliki broj primjedaba i mišljenja. Ministarstvo će kao i dosada, prije donošenja konačne odluke, razmotriti sva mišljenja i prijedloga javnosti i mišljenje savjetodavnog stručnog povjerenstva i donijeti ćemo odluku. Moram reći da su u tom savjetodavnom povjerenstvu i predstavnici općine Omišalj i pripadajuće županije. Prema tome, nije ministarstvo jedini učesnik i sudionik u donošenju ocjeni ovih rješenja. I na kraju, uvaženom zastupniku Vlaoviću, bih rekao, referirao se na čl. 63.-75 Zakona o zaštiti okoliša. Dakle, strateška procjena utjecaja na okoliš, 2015. je zakon mijenjan baš u dijelu strateške ocjene, ali ne zato što smo mi to htjeli, nego zbog pilota EU i tada je metodologija donošenja strateške procjene utjecaja na okoliš usuglašena sa metodologijom EU i drugačije ne može. Dakle, mi ne možemo na sugestiju uvaženog zastupnika Vlaovića reagirati na način da ćemo imati nekakav svoj model na svoj način, kako se donose strateška procjena utjecaja na okoliš. To smo usuglasili sa uredbama EU, u protivnom imamo pilote i iza toga pilota imamo penalizaciju. Ali imamo nekoliko replika.

Dakle, sve je tu po zakonu napravljeno, međutim, postavlja se jedno elementarno pitanje, a to je funkcioniranje mjesne samouprave.

To je po meni ključno pitanje. Jer nekada kada se takvi dokumenti rade, onda se malo bježi od toga, jer da su rasprave vođene u okviru mjesnog odbora itd. onda bi vjerojatno oni koji kažu nisu znali, ne bi imali pravo to reći. Međutim, mislim da je za rješenje ovoga problema, ne treba nitko skupljati političke probleme. To ovim ljudima naprosto neće pomoći. Istina je da možda 500 m zračne linije od tuda se nalaze 3 bunara vodocrpilišta, velikog, koji opskrbljuje vodu Velikom Goricom. Međutim, mislim da je rješenje za ovaj problem, da ministar ili njegov suradnik, kojim će on dati određene ovlasti primi te ljude iz izaslanstvo iz Donje Lomnice i da lijepo u miru, pojasni, pokaže o čemu se radi i kako se radi. Jer ovakav juriš nekih koji i da sad ih pustite oni ne bi znali doći do te lokacije, di je ta baza, ali se boje protiv toga. Recimo, ta asfaltna baza je možda 5 km zračne linije od moje kuće. I dobro znam gdje je to. Dakle, tu nekada bio veliki industrijski pogodna industrogradnje. Međutim, gospodine državni tajniče, nije mi namjera ovdje i nikad nisam tako vodio politiku, skupljao političke poene, ali me je briga za moje sugrađane i ja bi lijepo molio, a to ću zamoliti i ministra Ćorića, da primi jedno izaslanstvo, ljudi iz Donje Lomnice, ne samo ovi koji prosvjeduju, nego iz tog naselja i da se to raščisti tamo gdje se treba raščistiti. Dakle, mjesna uprava je imala primjedbe u tom postupku i ministarstvo im je odgovorili da se oni više nisu javljali. … [[Upadica se ne čuje.]] Hvala vam. Molim vas. Gospodin Klarić, izvolite. Uvaženi državni tajniče u svojem izlaganju ste spomenuli primjer i prilikom rasprave o donošenju prostornog plana iskohovana dozvola o tome kako se 10 g. nešto pripremalo i radilo i postavili ste hipotetsko pitanje, zašto nitko nije reagirao. Sad ja vama postavljam pitanje, zašto niti jedno ministarstvo vaše, odnosno, ministar i vlade sve do sada, nisu reagirali na reakciju grada Bakra, na reakciju brojnih udruga i građana na dokaze na neprimjerenom nečistoći zraka iz lebdećih čestica u zraku, na zagađenju mora, na obavljanje djelatnosti, bez kanalizacijskog sustava. Sve te informacije imate gore u ministarstvu. Sve vaše inspekcije su o tome obavještavane i od mene osobno, podizane kaznene prijave i nitko ne reagira. I dan danas luka Rijeka obavlja poslove prekrcaje rasuto tereta, na obali mora. Ja vas pozivam i vas i ministra i djelatnike vašeg ministarstva, da dođete dolje u moj grad i vidite što se tamo i na koji način se radi. I ja sam prisiljen i ovim putem govoriti o tom problemu. Jer ga nitko ne rješava, a mi reagiramo stalno. Reagiramo već godinama, ukazujemo na taj problem i nitko ništa ne poduzima. I taj grad je zaprašen, taj grad je prepun ugljene rudače, ugljena rudača se trpa i u more i ministarstvo po tom pitanju ne radi ništa. E sada vaše pitanje zašto nitko nije reagirao u postupku izrade prostornog plana. Moje je pitanje zašto nitko ne reagira u trenutku kada se tako nešto događa i dan danas u mome gradu i mojim Poštovani državni tajniče. Ja bih se osvrnuo i na vaš komentar oko situacije u Bosanskom Brodu i navod koji ste naveli, zapravo vrlo je problematičan da predstavnik Vlade izjavi zapravo umanjuje štetnost koju nanosi Rafinerija u Bosanskom Brodu i da to relativizira na način da nije jedini. Mogu se složiti kako bi gledali nije jedini, međutim ono što bi trebali sa svojim izjavama svakako navesti u kom postotku to ti koji nisu jedini koji su to objekti koji toliko utječu, da ne bi ispalo na kraju da i naša službena politika postane usmjerena na način da podržavamo politiku gospodina Dodiga gdje on isto tvrdi da Rafinerija u Bosanskom Brodu nije zagađivač. Ono što je i vama poznato i svima koji se bave s time da Rafinerija u Bosankom Brodu tehnološki je toliko nazadna da ova inicijativa oko plinofikacije više će pomoć projekt gospodina Čermaka i njegove termoelektrane na plin koja je opet kogeneracijska, opet nešto što će opteretiti naše građane nego što će riješiti pitanje zagađenja iz Rafinerije Bosanski Brod. Prema tome, ja vam garantiram da mjerit ćete u vrlo malim postocima unapređenje kvalitete zraka koje će biti nakon plinofikacije, a vrlo će biti evidentno na računima građana koliko će ih opteretiti.

Dakle da ne ostane u zraku, dakle mi u ministarstvu apsolutno ne relativiziramo problem zagađivanja od strane Bosanskog Broda, da mislimo da je to relativni problem onda se ne bi u zadnjih šest mjeseci zajedno sa ministrom i cijeli kolegij angažirao oko modela rješavanja toga problema. Ja sam samo ako ste me pratili citirao nešto što je zvanično, a to možete potražiti u Slavonkom Brodu. Neko je radio u okviru određenog zvaničnog dokumenta i mjerenja. Ja nisam rekao u kojim odnosima, koje su to veličine, ja sam samo rekao da su ta mjerenja kao zvanični dokument pokazala da nisu jedina, da nije to jedini izvor zagađenja, ali apsolutno je Bosanski Brod rafinerija dominantniji izvor zagađenja, to niko ne spori. I mi smo se kao ministarstvo maksimalno angažirali da se taj problem sanira.

Puni devet godina se građani Slavonskoga Broda bore s tim problemom, mi sada očekujemo da je taj međudržavni problem da će doživjeti svoj završetak. Naravno da je se u zadnje dvije godine i ministarstvo, resorno Ministarstvo vanjskih poslova, predsjednica Republike, predsjednik Vlade svi su se uključili da riješi ovaj veliki problem zagađenja zraka u Slavonskome Brodu. Istina mi znamo da nakon plinifikacije Rafinerije u Slavonskom Brodu nećemo možda imati čisti zrak, ali najveći onečišćivać je zasigurno Rafinerija u Bosanskome Brodu, znamo da je to problem dalje sada dva gospodarska subjekta, no međutim sve oči su i dalje uprte u vaše ministarstvo. Stoga građani Slavonskoga Broda i dalje očekuju da vi budete u biti nekakav nadzor kod rješavanja toga problema, iako rekla sam to je dalje problem odnosno da li je to sve u nadležnosti dva gospodarska subjekta Croduxa i Rafinerije u Bosanskome Brodu. I naravno hvala ministarstvu i svima koji su u zadnje dvije godine se maksimalno uključili na rješavanju ovoga problema. I posljednja replika gospođa Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Dakle gospodine državni tajniče na kraju ste se dotakli strateške procjene utjecaja na okoliš. Strateška procjena utjecaja na okoliš je bila jedna novina koja je uvedena u zakonodavstvo RH, a novina je bila u trenutku kada smo usklađivali svoje propisima s propisima EU. Ona je prvi put u EU prepoznata i uvedena u Nizozemskoj. Iz razloga što Nizozemska ima zagađeno tlo i rađene su strateške procjene utjecaja na okoliš za nove prostorne planove. I mi koji smo imali prilike sudjelovati u cijeloj to priči, ja kao neko tko se bavi prostornim planiranjem mislim da je to izuzetno dobro da kada radite novi prostorni plan, prije toga strateški sa aspekta zaštite okoliša procjenjujete što je tamo moguće odnosno ne. Kako se cijela regulativa vezana uz zaštitu okoliša mijenja, ja neću reći da postrožuje, ali se regulira tako je onaj utjecaj strateške procjene utjecaja na okoliš se znatno proširio nego što je to bilo u startu i danas u zakonu imamo ono što ste i vi tu u odgovoru uvaženom zastupniku rekli, da se ona radi za programe, da se radi za studije, da se radi za različite stvari, no međutim radi se i za postupke izmjene i dopune istih tih programa i studija i prostornih planova. Ja sam bila jedna od onih kada je bilo vezano izmjene i dopuna prostornog plana i strateške procjene ukazivala na činjenicu da recimo ako želite napraviti izmjenu ceste u dužini od kilometar prostorni plan možete napraviti u znatnom kraćem vremenu nego što je to mogućnost napraviti stratešku procjenu morate ju raditi.

Pred vama je nacrt prijedloga Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida. Glavni ciljevi koji se planiraju postići ovim prijedlogom zakona su rješavanje problema dvostruki odnosno preklapajuće nadležnosti središnjih državnih tijela zaduženih za energetiku i gospodarstvo prilikom realizacije projekata istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida.

Važeći pravni okvir kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u RH čine Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Zakon o rudarstvu. Dosadašnjim Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uređeno je gospodarenje ugljikovodicima, istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, izdavanje dozvole za istraživanje, sklapanje ugovora za eksploataciju, naknada i druga pitanja. No na pitanju utvrđivanja rezervi ugljikovodika, utvrđivanje eksploatacijskog polja, registra istražnih prostora i eksploatacijskih polja, izrade i provjere rudarskih projekata, građenja i uporabe rudarskih objekata i postrojenja, izrade rudarskih planova i izvođenje rudarskih mjerenja, sanacije prostora, naknade šteta, mjera sigurnosti i zaštite, stručne spreme za obavljanje određenih poslova u rudarstvu i drugih pitanja koji nisu uređena tim zakonom, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o rudarstvu i propisa koji su doneseni na temelju Zakona o rudarstvu. Ovaj Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji predlažemo, omogućuje jedinstven postupak i proces od javnog nadmetanja za istražni prostor preko otkrivanja i ocjenjivačke faze do utvrđivanja eksploatacijskog polja, razrade polja, proizvodnje ugljikovodika te na kraju sanacije. Također zakonom se omogućuje bolja kontrola rezervi nafte i plina, te smanjenje administrativnih barijera kao i poticanje novih investicija u segmentu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda. Od 1941. godine od kada postoje podaci o eksploataciji ugljikovodika na kopnu RH, ukupno je pridobiveno 111 milijuna metara kubnih nafte, oko 10 milijuna metara kubnih kondenzata te oko 96 milijardi metara kubnih prirodnog plina. Izrađeno je oko 3 600 bušotina od čega je oko 918 istražnih bušotina. Početkom 80-ih godina naftna industrija je imala najveći zamah u Hrvatskoj, tih godina intenzivirala se izrada novih bušotina u panonskom bazenu te su time otkrivena najveća eksploatacijska polja i kao posljedica intenzivnih aktivnosti 1981. godine, zabilježena je najveća količina pridobivene nafte te je iznosila 3,7 milijuna metara kubnih. Uz otkrivanje novih naftnih polja, slijedilo je i otkrivanje plinskih polja da bi kulminacija bila puštanje u proizvodnju odobalnih eksploatacijskih polja na Jadranu krajem 90-ih godina. Najveća godišnja pridobivena količina plina u Hrvatskoj zabilježena je 2007. godine, a iznosila je 3,354 milijarde kubičnih metara. Danas je situacija puno lošija, naftom se proizvodi sa 37 naftnih polja na kopnu, prosječne starosti 41 godinu, plin se proizvodi sa 18 plinskih polja na kopnu, prosjek 32 godine, te 11 plinskih polja na Jadranu, prosjek 12 godina. Samo nekoliko polja proizvodi većinu ugljikovodika a osobito nas muči snažan pad proizvodnje na plinskim poljima „Duboke Podravine“ te značajan pad proizvodnje na Jadranu u nadolazećim godinama gdje se zapravo već trebaju razmatrati varijante moguće dekomisije.

Što se rezervi nafte tiče, u RH od 2006. godine do 2016. godine možemo pratiti neznatan porast rezervi nafte uslijed poboljšanja tehnologije pridobivanja, dok kod rezervi kondenzata bilježimo skoro konstantan pad.

Taj pad najočitije na eksploatacijskim poljima plina na sjevernom Jadranu. I kod nafte i kondenzata takvih kod plina izostaje zametan rast u obnovi rezervi otkrivanjem novih eksploatacijskih polja ugljikovodika. Uzimajući u obzir trenutne uvjete proizvodnje i rezervi predikcija proizvodnje nafte i plina bez dodatnih ulaganja pokazala je kako već od 2030. godine pridobivene količine postaju nedovoljne za isplativu eksploataciju, te se može očekivati zatvaranje svih postojećih eksploatacijskih polja.

Također bitno je naglasiti da zakon otklanja sve administrativne barijere sa kojima se investitori susreću, te je usklađen sa najboljim svjetskim praksama. Osim novih natječaja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika planiraju se i natječaji za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe. Obzirom da Panonski bazen Republike Hrvatske ima za 60% viši termalni gradijent od europskog prosjeka uvjerenja smo da bi se intenziviranjem i valorizacijom tog ogromnog prirodnog potencijala mogli ostvariti stotine megavata nove čiste obnovljive i stabilne energije. Zaključno, provedbom ovog zakona ostvarit će se veća razina učinkovitosti rada u području energetike u RH kao i poticanje novih investicija u segmentu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda. Također, ovim zakonom se otvara put novim investicijama i održavanju domaće proizvodnje koja ima stratešku važnost za RH jer osigurava određeni stupanj energetske sigurnosti. Hvala lijepa. Imate dvije replike. Prva gospodin Bulj. Hvala lijepa. Međutim, postavlja se ključno pitanje u RH poglavito u našoj strateškoj tvrtki INA-i koja je neprijateljski otuđena. O tome treba javno govoriti i progovarati i ne stajati o tome govoriti gdje će se prerađivati ova nafta koja bude eksploatirana u novim eksploatacijskim poljima i sadašnja nafta kad smo svjedoci da u Sisačkoj rafineriji srce tvrtke se gasi, pogon koji je jedan od najznačajnijih pogona. Znači, gdje će se prerađivati sve to? Da li je Hrvatska država digla ruke i šutnjom, tj. i dalje ću govoriti pilatovski perući ruke dozvoljavaju Mađarima da oni u svojoj državi prerađuju našu naftu koju u Hrvatskoj se eksploatira. Na eksploatacijskim poljima imaju dobit, a da mi budemo samo njihova benzinska postaja gdje ćemo plaćati njima i gdje će oni oduzimati dobit, a ugasit će se naravno Sisačka rafinerija. Jer i odgovori ministra zaštite okoliša i energetike je apsolutno nije usklađen sa ljudima koji se bore za opstanak Sisačke rafinerije i jednostavno još najjednostavnije mi je odgovoriti na pitanje gdje će se, u kojoj će se rafineriji proizvoditi nafta, gdje će se prerađivati. Imate li taj podatak kad smo svjedoci da nam tu rafineriju u biti gase. Evo zastupniče Bulj, ovdje mi danas imamo na dnevnom redu Zakon o eksploataciji i istraživanje ugljikovodika. Znači, on ne propisuje gdje će se nafta prerađivati i na koji način. Jasno o tome se bave neki drugi zakoni. Ali apsolutno Vlada RH čini sve i jasno da će činiti sve da se sva nafta što je moguće više prerađuje u hrvatskim rafinerijama i u tom pravcu su vam poznate akcije Vlade RH u smislu toga što se kani napraviti u vezi INA-e. Postupak odabira konzultanata je u tijeku i u doglednom vremenu ćemo imati i odgovore na ta pitanja, a za sada je na dnevnom redu Zakon o eksploataciji i istraživanju ugljikovodika. Gospodin Mađer. Udruga općina Republike Hrvatske i zajednica županije na prijedlog predstavnika s područja Koprivničko-križevačke županije, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko bilogorske i Sisačko-moslavačke tražila je da nadležno ministarstvo da se Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika odredi raspodjela naknade o pridobivenom ugljikovodiku. Uredbom Vlade RH zamijenio bih pravilnik kojim bi se regulirala raspodjela. Tražila se znači izmjena članka 53. Zakona, a s obzirom da nije ovo uvršteno u novom zakonu, a vidjelo se da je velika inicijativa jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave, a s obzirom da se radi o prvom čitanju, pa apeliram da se to uvrsti u zakon. Jer velim interes je veliki i županija i jedinica lokalne samouprave. Uvaženi zastupniče, ovim zakonom je apsolutno kad ga detaljno iščitate pozicija lokalne samouprave koja će potencijalno imati na svom području eksploataciju, istraživanje, eksploataciju i kasnije pridobivanje ugljikovodika u puno, puno boljem položaju. Naime vama je poznato da ministarstvo nije moglo prihvatiti prijedlog zakona koji ovdje je bio u ovom uvaženom Domu prije neko vrijeme. Obzirom na preuzete obveze koje smo mi kao RH potpisali i jasno da to jednostavno to nije moguće. Ali, temeljem novog zakona, vi više nećete imati takav pristup u dobivanju naknada za lokalnu samoupravu, nego on će biti itekako veći i izdašniji obzirom da se ovdje uvodi, osim ovih svih klasičnih naknada koje smo i prije imali u zakonu, uvodimo i institut podjele proizvodnje, a znači, od tog ukupnog prihoda, jasno da će onda i lokalna samouprava, na temelju pravilnika i podzakonskih akata koje će izaći imati veće prihode. Tako da, ovaj zakon ide u pravcu onoga što je bila vaša intencija, u konačnici da vi kao lokalne samouprave imate veće prihode. U ovom zakonu kroz dvije odredbe je uvedena jedna novina, odnosno, jedna konstatacija pa bih ja voljela da nam državni tajnik odgovori, možda on zna nešto što mi drugi ne znamo. Odredbom čl. 18. je definirano kako se u odnosu na eksploataciju odnosi Nacionalna naftna kompanija. Pa bi bilo dobro da znamo koja je to nacionalna naftna kompanija, na koju se ta odredba članka 18. odnosi. A jednako tako, povezano s tim je i odredba čl. 39. koja kaže kad se nacionalna naftna kompanija javi, onda ima određene popuste, a onda iza toga Vlada kroz odredbu čl. 39. načina na koji je definirana, može jednako tako omogućiti dodatno osnivanje nekakvih novih konzorcija. Mene bazično zanima koja je to nacionalna naftna kompanija, na koju se odnosi odredba čl. 18. ovog zakona? Logično je da prijedlogom novog zakona, predvidimo takvu mogućnost da ono što je temeljno u cijeloj ovoj priči, a to je da za slučaj da Hrvatska država treba pridobivene količine ugljikovodika otkupiti za sebe i svoje potrebe, a to se radi, recimo u slučajevima, potencijalnih ugroza i potencijalnih potreba za sigurnošću, predvidi da nacionalna kompanija, državna to može napraviti. Ovoga časa ne postoji nacionalan kompanija, koja to može napraviti, u smislu da je u 100% vlasništvu države Hrvatske, ali zakon ne pišemo za danas kada to ne postoji, pišemo i za neka buduća vremena. I mi kao predlagatelja i Vlada, obzirom da je ovaj zakon prošao sva vladina tijela, je predvidjela tu mogućnost, što će u budućnosti biti, to ostaje za vidjeti. Pred nama je energetska strategija RH koja je u izradi, koja će se usvajati u tijeku ove godine.

Hvala lijepo. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista gospodin Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Danas, evo, zakon koji definitivno po svom nazivu i sadržaju jedan je od zakona, koji je od ključnoga, strateškog interesa RH, pa na kraju i navedeno je u čl.5 da zapravo osnovni dokument, planiranje, istraživanje eksploatacija ugljikovodika je strategija energetskog razvoja RH. Ali, ja bi odmah napomenuo da imamo dokument koji je iz 2009.

Naime, u njemu što je navedeno, navedeno je jedna od stavke, da će se poticati, tražiti rješenje za ubrzani dovršetak modernizacije rafinerija. Prema tome, kad pogledamo, evo ni sama Vlada, premjer Plenković, koji je nedavno izjavio da odluka o zatvaranju dijela, postrojenja dijela nadzornog odbora, zapravo je potvrdio da INA kao naftna kompanija, njena tijela pa na kraju i Vlada ne poštuje strateški dokument koji je usvojen, koji još uvijek nije promijenjen. Pa bi ja onda zahtijevao ili od vladajuće većine ili da to promjeni ili da poštiva. Jer ovako kršimo temeljni akt koji se odnosi upravo na ovaj dio. Zašto napominjem rafineriju? Jer ona jedna od ključnih infrastrukturnih objekata, kojim se dobivene, pridobivene količine ugljikovodika, koje nakon istraživanja eksplantacijom se ostvare, treba negdje preraditi. Sama problematika prerade je nešto što je evo, i tijekom pregovora koje sam vodio, kad su potpisani ugovori sa INA-om i Vermilionom oko istraživačkih radova je bilo jasno naznačeno i sam Vermilion je potvrdio da je njihov interes preraditi naftu u najbližoj rafineriji koji imaju, upravo radi toga trošak koji bi nastao transportom bude što manji i oni su najzainteresiraniji u tome dijelu. Ako pogledamo tko može prerađivati, prvenstveno mislimo evo, istraživački radovi su na kontinentalnom dijelu gdje nije bilo nikakvih zapreka u tome realizaciji, znači dolazimo do Siska gdje je najmanji transportni trošak, a nakon toga opcije koje se nameću, ako Sisak, ne bude prerađivao ovu naftu, onda što ostaje? Ostaju Bosanski Brod, vidimo probleme evo iz prethodne rasprave, što sama tehnološka razina Bosanskog Broda je tako niska, a znamo da je INA već nudila i Bosanskom Brodu da prerađuje, znači mi bi još dodatno time potakli zagađenje. Do transporta u Rijeku brojni su problemi i sigurnosni isto tako i vezani za logistiku i sam sam intervenirao više puta kada su isprobavali te modele i onda dolazimo do onoga željenoga što MOL želi, a to je transport u Mađarsku do njihove rafinerije.

Prema tome, s jedne strane ovdje imamo zakon kojim p pretačemo sadržaje tih ugovora i ranije zakonodavstvo u jedan dokument kojim želimo ubrzati istraživačke i eksploatacijske poslove oko ugljikovodika jel svi su konstatirali pa evo i državni tajnik da nam se smanjuju naši kapaciteti. S druge strane uništavamo infrastrukturu koja treba pomoći da se to preradi da bi ta radna mjesta doprinijela razvoju. Ono što mene osobno boli dolazeći iz Slavonije znači istraživanjem, eksploatacijom većina nafte dolazi s područja upravo gdje živim i prerađuje se u Sisku koji je isto tako područje Moslavine koje je jedno od hrvatskih područja koje ima probleme u razvoju. Ovim odlukama mi smo gubitnici, jednostavno niti će biti istraživačkih pravih radova niti eksploatacije pa da ostvaruju prihod tamo, niti će se prerađivati u Moslavini i to je možda jedan parcijalni interes koji dovodi do ove konstatacije, ali nažalost to je naša stvarnost.

Upravo trenutno nafta kojom raspolaže i drugi ugljikovodici INA je njima jako povoljna jel naknade na koje primjedbe imaju svi čelnici lokalne samouprave nisu definirane i ovdje evo pratio sam i raspravu gdje je bio zahtjev jedan gdje je odgovoreno to će biti rješavano u budućem vremenu. Međutim to buduće vrijeme evo nikako da se dogi i ključno je pitanje i radi ranijih količina koje se izuzimaju kada će od toga stvarno imati i korist lokalna samouprava. Ono što bih još napomenuo, malo sam ostao onako iznenađen samom konstatacijom da u Hrvatskoj postoje nezakonito izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja. Ja se pitam, a tko je izgradio takva postrojenja ako znamo da je INA bila u državnom vlasništvu, da je dobrim dijelom i sada, da je jedna ozbiljna, respektabilna kompanija, pitam se kako uopće gdje se nalaze ti nezakoniti izgrađeni objekti i zašto su oni dobili mogućnost legalizacije tijekom slijedeće tri godine. Malo to stvarno onako s obzirom da se radi o vrlo osjetljivoj temi, bilo što je vezano za eksploataciju gdje su standardi zaštite okoliša, evo i sam prijedlog ovoga zakona vrlo jasno definira brojne zahtjevne radnje i da mi dođemo do konstatacije da u Hrvatskoj konstatiramo da postoje nezakonito izgrađeni takvi objekti ili postrojenja. Malo je to nešto što je onako vrlo problematično uopće ih komunicirati, pa smatram da bi trebalo to evo i saborskim zastupnicima i javnosti predočiti što je to što je nezakonito i kako je uopće do toga došlo pa da se vidi gdje su nastali ti problemi u sustavu koji dio sustava nije uopće funkcionirao. Ono što moramo još naglasiti da ne bismo nikako željeli da iz ove inicijative koju bi ja i pozdravio imamo jednu nedoumicu koja se odnosi na jedan drugi dio ovoga prijedloga zakona, a to je istraživanje eksploatacije ugljikovodika na moru. Stav Most-a nezavisnih lista je bio jasan da od početka ne podržavamo radnje koje bi imale bilo koju mogućnost da naštete moru, flori i fauni, a isto tako i turizmu koje vidimo da drži nam trenutno glavu iznad vode jel sigurno ni ova Vlada ni one prije vlade teško bi iskazivale pozitivne pomake da nema upravo turizma. I radi toga bi volio da se malo detaljnije opiše upravo kako će izgledati okvirni plan i program istraživanje eksploatacije ugljikovodika na Jadranu jel to je pitanje koje nitko nije postavio u javnoj raspravi, nije se na to osvrnuo. Međutim bilo koja radnja vezano ne samo istraživanje na hrvatskom dijelu Jadrana nego pratili smo jako pozorno dok sam bio ministar, vidim i kasnije se prati stanje oko istraživačkih radova, mogući istraživačkih u Crnoj Gori izaziva jednu bojazan i strah za budućnost trenutno gospodarske grane koja nam je najjača, a to je turizam.

Prema tome, ja bih se ovdje opet vratio na sam početak strategija energetskog razvoja ova iz 2009., imamo je nitko je ne poštuje. Vidimo da se donose i aktualne odluke koje nisu usklađene sa strategijom, donosi se sada zakon, a nemamo strategiju. Imat ćemo zakon prije nego što nam bude određena strategija što moramo konstatirati da je neobična situacija i ostaju nam brojni upiti, prvenstveno oni koji se odnose na strateško pozicioniranje oko korištenja daljnje prerade i gospodarenja samim ugljikovodicima gdje i ova naznaka što je stavljena da bi nacionalna hrvatska kompanija sudjelovala u istraživačko-preradbenim kapacitetima i još time otežavajuće jer ako nacionalne kompanije neće imati prerađene kapacitete, dostatne kapacitete, onda jednostavno ne vidim kako ćemo mi to strategijom izdefinirati. A tu bi trebalo reći i sam problem rafinerije Sisak je u tome što je trenutno bazirana isključivo na preradi domaće nafte i radi periodično, kako se nakupe količine i onda govorimo ako ne bude prerade u Sisku, Rijeka nije namjenski prilagođena za to, imat će poteškoća, znači sve što budemo pronašli, transportirat ćemo izvan granica RH. Ovo su neka razmatranja koja smo kao klub stavili pred ministarstvo, pred Vladu, pa evo nadam se da ćemo do drugog čitanja imati malo razrađenije i stavove i teze jer jedno je sadržaj zakona, drugo su teze koje Vlada proklamira u svom radu i nadam se da će do drugog čitanja i te teze biti jasnije pojašnjene pa da onda možemo i raspravljati o prihvaćanju ovakvog zakona u kojem u dobro djelu nemamo primjedbu ali ovo što smo iznijeli svakako izaziva strah i bojazan a to će se pokazati iz današnje rasprave. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imate nekoliko replika, prva gospodin Bulj.

Ono što se tiče same prerade, naravno da rafinerija u Sisku ima jedan ključan problem a to je da INA odnosno njen pravi, stvarni vlasnik MOL neće nikada dovesti do konačnoga gašenja jer jedna od naših alata s kojim možemo pritiskati je upravo pitanje dekomisije, tj. sanacije terena ukoliko bi uopće netko se i usudio dovesti do gašenja koje je negdje na razini oko 4 milijarde kuna. Znači ja nisam kao ministar dobio pojašnjenje s te strane, s njihove strane tko bi te troškove snosio i kakva je onda ekonomska logika. Znači ako sada imamo situaciju da nitko još nije vidio financijski rezultat poslovanja rafinerije u Sisku, a tvrdi se da nije isplativa, ako znamo da gašenjem jednoga pogona će se smanjiti učinkovitost, onda je pravo pitanje što ćemo mi kasnije imati, jer ćemo na cijelom tom obuhvatu po njihovom planu imati logistički centar, pa to bi bio jedan od najvećih logističkih centara u ovom djelu Europe, ne, sve će napraviti da ne moraju sanirati teren. Kad govorimo o sanaciji, onda je pitanje i na moru. Može se sanirati možda nešto da se prikupi i to međutim, šteta koja nastane istraživanjem ugljikovodika i mogućoj eksploataciji, havarijom koja prije ili kasnije se može dogoditi na onim naftnim dijelovima. Znači kod plinskoga to je još evo i struka i općenito javnosti, ima neke dodirne točke da ne može napraviti tu štetu, međutim kod ovog naftnog djela, šteta na turizam bi bila nepopravljiva i ovu poziciju koju sad imamo bismo vrlo brzo izgubili. Tko bi tada odgovarao?

Uvaženi zastupniče Panenić, mi pričamo ovdje o nekakvom zakonu o ugljikovodicima koji će riješiti probleme u Hrvatskoj odnosno s tim skladištenjem i tržištem naftnih derivata međutim sve dok Hrvatska nije suverena država, sve dok se našom naftnom industrijom upravlja izvana odnosno iz Mađarske, dotle će Hrvatska biti u podređenom položaju, slušat će tuđe direktive i radit će ono što nam drugi kažu. Sramotno je što je predsjednik Vlade Plenković komentirao gašenje jednog dijela rafinerije u Sisku riječima „Pa to je poslovna odluka“ Jednog dana će biti poslovna odluka će biti poslovna odluka da se ugasi cijela rafinerija, jednog dana ljudi će ostati bez posla, ali nažalost to nikoga nije briga, a zakonodavac koji predlaže ovakva rješenja, mi bi radije od njega čuli rješenje kako će vratiti INA-u u hrvatske ruke, kako će se INA-om upravljati iz Zagreba, a ne iz nekog drugog stranog centra moći. I na kraju postavlja se pitanje zašto su uopće prodavali INA-u i zašto su nas učinili ovisnima o stranoj volji i stranim interesima umjesto da smo svoj na svome. Obje velike stranke i HDZ i SDP i oni koji su surađivali sa njima u toj rasprodaji Hrvatske kad-tad će shvatiti pogubnost svojih odluka, odnosno negativne posljedice za društvo, rasprodaja državne imovine.

Poštovani zastupniče Pernar, pa dovoljno je samo napomenuti da imali smo situaciju do prije dvije godine gdje je financijski rezultat INA-e je bio negativan, a gdje je MOL koji je upravljao INA-om iskazivao višestruko pozitivne financijske rezultate i to nije bilo nikome neobično. Meni bi bilo neobično, jer ako konsolidiraju, da kažemo poslovanje, onda isto tako mora biti financijski rezultat i jedne i druge grupacije na otprilike istoj razini. Prema tome, tu možemo reći ono da je jednostavno bilo crpljenje kapaciteta. I sad dođemo do, upravo ovo što ste napomenuli odluke ili izjave premijera koje ja smatram da je daleko od stava kojega treba zastupati čelni čovjek države. Znači stav premijera i čelništvo MOL-a je usuglašeno. S druge strane imamo predsjednicu koja izgleda dijeli stajalište hrvatskoga naroda. Mislim da tu postoji jedna problematika da ne možemo biti suverena država ako svi čelni ljudi hrvatskih ključnih institucija ne dijele ista stajališta jer tu smo slabi i tu pronalaze načine kako da nas zapravo diskreditiraju. Svaka ta izjava i na arbitraži koja nam slijedi će biti uzeti u obzir ako jedan premijer ne bori se za svoju rafineriju, ono kako planiramo dobiti uopće arbitražu. A ne samo što se boji, nego isto tako svojim riječima pomaže da negativno se to odrazi, sve skupa. Kako će hrvatski arbitar braniti stavove svoje države ako nema potporu u aktualnoj politici. Pa imali smo to i u prošloj Vladi potpredsjednika koji je otvoreno zagovarao tu politiku, sad imamo premijera.

Hvala lijepo. Kolega vi ste spomenuli odredbe u ovom zakonu koji se odnosi na legalizaciju bespravne gradnje. Riječ je o eksploataciji ugljikovodika. Ja moram reći da sam ja vidjela strašno puno bespravne izgradnje i vjerovali ili ne, vjerojatno i na području općine gdje ste vi bili načelnik ima brdo bespravne gradnje koja se odnosi na infrastrukturu, na ceste i sve ostalo. I ovim odredbama se omogućuje legalizacija svega toga zajedno, jer zaista jedan od ozbiljnih, bespravnih graditelja je bila i sama država kad je gradila. No međutim, ovim zakonom kroz te odredbe će se omogućiti legalizacija eksploatacije. Kroz uporabnu dozvolu koja je predviđena da se izda zapravo ćemo na taj način to legalizirati i omogućiti MOL-u da MOL dalje s tim upravlja i s tim radi. Jedna stvar legalizirat činjenicu da zahvat u prostoru postoji, da se u prostoru nešto koristi, eksploatira, ali s druge strane je problem tko će, samim tim će uporabnu dozvolu danas za to dobit MOL. Dakle i on će samim tim dobiti još neke benefite mimo svih onih ugovora koje je imao do sada.

Mene prvenstveno onaj sigurnosni aspekt, jer vidimo iz sadržaja po ovom zakonu da kriterij uopće da se dođe do same eksploatacije su vrlo zahtjevni. Struka, projekti i sve ostalo bazirano je na sigurnosti. Jer bilo koji incident koji se može dogoditi s time narušava široko područje neko i vrlo je, da kažemo teška i sanacija, veliki su troškovi. Pa zato sam ostao i frapiran s time da postoje takvi objekti toga tipa da nisu, zapravo da su nelegalnog karaktera. I onda vas pitam, o.k. a kakav je naš plan zaštite od takvih incidentnih situacija, kako ga mi baziramo ako zapravo ne možemo identificirati objekte jer oni ne postoje. Oni nisu kao takvi prikazani, oni nemaju osnovne, nemaju svoju građevinsku dozvolu, nemaju svoje uvjete po kojima su postavljeni, a mi bi trebali brinuti o mogućim situacijama u kojima se može naći. Nisam ja protivnik da se to ne legalizira, ali sam iznenađen, zaprepašten da se uopće moglo dogoditi na takvoj vrsti objekta. Pa ako budemo jednom govorili o nekoj nuklearnoj strategiji, ono što bi imali je da se ne dogodi da je neki možda objekt unutar nuklearne elektrane Krško kojim slučajem nelegalno izgrađen, netko ga je malo nadogradio. I otvara se onda pitanje upravo sigurnosti koju zahtijevamo i od mađarske Vlade kod pakša gdje vidimo da nadogradnja, govori se o nadogradnji. Ali govoreći i o prethodnoj tehnologiji koja ima svoje nedostatke što će to značiti u budućem vremenu. Mi izgleda imamo stav da trebamo podržati takav objekt u susjednoj Mađarskoj, a kod nas se ne borimo za naše interese. Poštovani potpredsjedniče Sabora, predstavnici ministarstva, uvaženi zastupniče Panenić. Spomenuli ste eksploataciju i istraživanje u području Jadrana. Da li po vašem mišljenju istraživanje i eksploatacija u Jadranu, da ili ne, potencijalna šteta za turizam, ili istraživanje eksploatacija uz adekvatnu zaštitu i osiguranje. Ali, da bi pojasnili i približili to i onima koji nas gledaju van sabornice, Jadran je malo zatvoreno more. Na polovici talijanskog dijela Jadrana, postoji 1358 istražnih bušotina, a u Hrvatskoj 133. Italija ima oko 110 proizvodnih plinskih bušotina, 38 naftnih aktivnih bušotina, a Hrvatska nema ni jednu aktivnu naftnu bušotinu, ima 38 plinskih bušotina. Dakle, za istraživanja, eksploataciju, se govori od strane eko udruga da je to štetno za hrvatski turizam. Ne brine ih havarija u području talijanskom dijelu, dijelu Jadrana, jer govore da smjer struja će odnijeti sve nečistoće. No to je samo paušalna ocjena. Jer postoji istraživanja i eksploatacija u području Grčke, postoji u području Albanije i u području Crne Gore. Mi znamo da u području Drača postoji eksploatacija nafte sa predmijevanim rezervama od oko cirka 2 milijarde barela nafte. To je 4 puta više nego ono eksploatacijsko polje Macondo u Meksičkom zaljevu, kad je došlo do izlijevanja i onečišćenja Floride. Između ostalog kroz Jadran se godišnje preveze tankerima oko 70 milijuna tona nafte i naftnih derivata. To je 100 puta više nego količina nafte koja se izliza u Meksičkom zaljevu.

Pitanje je zapravo strujanja vode kroz Jadran, tako da je ono što je na talijanskoj strani, nažalost, nije u našoj ingerenciji, ali je evidentno da teško može nam napraviti štetu. Ja govorim samo o našem strateškom opredjeljenju. Trebamo donijeti onda odluku, da li je nama trenutno strateški važniji turizam ili nam je strateški važniji istraživanje ugljikovodika i njihovo uvođenje eksploatiranja na Jadranu. U ovome trenutku, ja mislim, da svi će potvrditi da je trenutno turizam grana koja nam je od strateškog interesa i ja ne znam tko bi trenutno donio odluku idemo probati nešto raditi, pa da dođe do moguće ugroze. Ukoliko i jednog dana se promijeni nešto, ljudi, hrvatski narod, koji živi na moru, taj će odlučiti, ali odlučivati će oni koji žive na moru, koji žive od mora. Ne možemo mi ovdje odlučivati u njihovo ime, makar ja smatram da bi bilo pogrešno, kako ja mogu sa kontinenta, gdje te ugroze nema, gdje, na kraju i udruge za zaštite okoliša, kad je bilo na savjetovanje, ugovori koji su išli oko istraživačkih radova, potpisivati se, nisu imali primjedbe na kontinente. Primjedbe su isključivo se iznosilo na područje Jadrana i treba poštivati volju ljudi. Ja sam za to dokle god nije krajnja nužda da probamo održati stanje koje imamo. I radi toga, vanjska politika treba dati jedan dio odgovora kod vas, a to je kako mi odnosimo i naše stajalište, zapravo kako ju izražavamo prema Crnoj Gori, prema drugim državama, koje svojim aktivnostima mogu imati potencijalne štete kod nas. Sad ćemo preći na sljedeći klub zastupnika a to je onaj GLAS-a i HSU-a u ime kojega će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

tajniče sa suradnikom. Ja bih se tu nastavila možda već uvodno na diskusiju, koju su dva uvažena kolege vodila, a to je stav za, protiv. No međutim, tu ja ću kao što uvijek znam ispričati neku priču, tamo negdje prije 15-tak g. sam imala priliku biti u Bavarskoj, koji su iza 2.sv. rata cijela Bavarka se pretvorila u poljoprivredu i oni su maksimalno koristili svoje sve potencijale za poljoprivredu i onda su negdje prije 15-tak godina shvatili i to su nazvali do prirodno, vraćanje prirodi. I onda smo bili pozvani i pokazati da naknada koju imaju za parcelu, dobivaju kao da imaju najveći uzgoj ono što su uzgajali, ali je bio uvjet da ništa na tome ne uzgajaju i da se to vraća prirodi. I onda je tamo bila jedna mala zgodna bara i u toj bari je bilo 3 žabe i mi smo morali svi biti jako tiho, da čujemo kako su oni vratili nas žabe i kako žabe krekeću. Ja sam rekla da je možda put Hrvatske da mi ne radimo ništa. Da se radi sve negdje vani, a da mi ostavljamo prirodu takovu kakva je. I ja kad netko kaže ja sam za ovo ili ja sama za ono, meni je apsolutno neprihvatljivo. I u kontekstu 2 zakona i izmjene 2 zakona koju mi imamo u saborskoj raspravi, jedan je o izmjeni zaštite okoliša, a drugi je izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirode i između toga imamo baš ovaj zakon. Dakle, sve novo što se radi u Hrvatskoj se radi po boljim standardima, na bolji način, uz bolje uvjete, ali moramo dati kritične elemente, moramo to kontrolirati i mi moramo znati što hoćemo. Puna usta su nas svih o tome kako je uspješna turistička sezona. Država koje svoje gospodarstvo samo formira na turizmu, je država koja neće ići u dobrom smjeru, prema tome, odlično da je, odlično da imamo dobre prihode i sve zajedno, ali mi moramo gledati koje su i druge opcije, koje su i drugi i vidjeti koji su nam potencijali i s tim potencijalima ozbiljno, odgovorno i sustavno upravljati. Tako da kao što kada je krenula pred jedno dve, tri godine priča o ugljikovodicima i kada smo objašnjavali što znači istraživanje, koliki je dugi put od istraživanja i do eksploatacije u razmišljanju se u GLAS-u ništa nije promijenilo, dakle razmišljanje je isto. A ja ću sada malo govoriti o ovom zakonu. Bilo koji zakon koji vam dođe u raspravu trebate gledati s nekoliko aspekta.

Ja sam u životu vidjela svakakvih zakona, dobrih, loših, vakih, nakih, ali ovakav vidjela još nisam. Ovo vam je zakon koji ima 203 članka i sada 203., 204., 205. manje važno. No međutim, ima 101 pojam u onoj odredbi gdje se definira što što u zakonu znači je 101 pojam pa definiramo sve natenane. Pa imamo da bi se zakon uopće mogao provoditi šest povjerenstva koji će provoditi taj zakon, pa onda u članku 17 imate otprilike na dvije stranice teksta ovim zakonom gdje se veže na kazneni zakon. Mislim da sam jučer ili prekjučer vidjela jednu našu kolegicu koja govori da u saborsku proceduru idu izmjene Kaznenog zakona i čim se Kazneni zakon malo promijeni i promijeni se bilo koja odredba u tom Kaznenom zakonu bojim se da će se morati i u ovom zakonu neke stvari mijenjati pa ćemo ga dosta ako se slože da taj zakon ide, a mi ga nećemo podržati ni u prvom čitanju, ne zato što kažemo ne eksploataciji ne treba biti, treba. Treba se istraživati, trebamo vidjeti koji su potencijali, trebamo voditi računa, trebamo o svemu tome voditi brigu nego iz jednostavnog razloga što vjerujte mi, taj zakon će biti teško provediv. Onda imate članak 202. u kojem ovim zakonom mijenjamo sve druge zakone, pa neko tko će raditi recimo u Ministarstvu gospodarstva temeljem Zakona o rudarstvu neće znati da je ovaj zakon izmijenio jednu odredbu ili jednu alineju tog zakona. Zašto je između ostalog jedan od razloga zašto ovaj zakon ide? Jedan od razloga je i to što se je jedna služba u jednom ministarstvu razdvojila na dvije službe, pa je ona služba koja je vezana, tu vidim kolege koji su radili u tom ministarstvu pa znaju o čemu govorim, ona služba koja je vezana uz one krute mineralne sirovine, kamen i sve ostalo je ostalo u Ministarstvu gospodarstva, a dio ljudi koji je vezan uz eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda je išlo u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. I ne tako davno mi koji duže pamtimo, a ja sam u životnoj dobi da ću sve više pamtiti što je bilo prije, a ne što je bilo danas smo upozoravali na to i rekli smo, ljudi moji nemojte činiti nered, ali barem tu službu ili sektor kao se god zove ostavite u istom ministarstvu jer će biti teško radit. Jedan od razloga zašto idemo s ovim novim zakonom je i to jer je danas teško raditi jel par kolega sjedi u jednom ministarstvu u drugom ministarstvu, ovo je definirano kroz dva zakona i Zakonu o rudarstvu i Zakonu o ugljikovodicima pa je vrlo, vrlo teško raditi. Jednako tako imate kada je riječ o određenim zakonima vi možete uvijek donijeti, država može reći, nama je u ovom času prioritet neću namjerno spominjati ovo, recimo željeznička pruga i mi ćemo donijeti lex specialis za željezničku prugu kojom ćemo definirati sve, onda taj lex spcialis doslovno i donesemo. Ovo nije tako, ovo nije na takav način napravljeno, no međutim vi imate barem dve, tri odredbe koje su već sada i na koje sam upozoravala i na Odboru za zakonodavstvo i rekla kolegama nek malo sjednu koji su u suprotnosti sa nekim drugim propisima. Pa imate jednu odredbu u Zakonu o zaštiti okoliša o kojem smo raspravljali do nedavno i o istom ministarstvu je riječ kojim kaže da se procjena utjecaja na okoliš može raditi samo na zahvate koji su planirane prostornim planovima ili dokumentima prostornog uređenja da bi u ovom zakonu bilo da tome nije tako. Jednako tako prošli tjedan smo imali u raspravi Zakon o državnoj imovini i tamo se pokazalo da se ministar odlučio tako kroz taj zakon libera dosta toga što to ministarstvo trebalo raditi što apsolutno je njegova prilika upravljati ministarstvom … naše je da kažemo što o tome mislimo i on je rekao da na poljoprivredi i na šumskom zemljištu on više neće davati suglasnost, a u ovom zakonu stoji da će bez obzira na to sada ponovo ići suglasnost u to ministarstvo. Ja sada to mogu ispričati jednostavno, a mogu ispričati i komplicirano, ali poanta je u tome da ovaj zakon je već sada i to znamo neusklađen s nekim drugim zakonom. Taj zakon je prereguliran, taj zakon je predetaljan, tim zakonom se ode u detalje i vi znate da je postoji ona uzrečica da je „put do pakla popločen dobrim namjerama“ Jednako tako znate u svemu postoji pomodarstvo, to pomodarstvo jako možete vidjeti u uređenju kafića, to je meni u uvijek primjer, pa u jednom času su svi u mesingu, drugi put u kromu, sada su retro pa u starom drvetu. E u Hrvatskoj državi postoji nešto što mi isto imamo pomodarstvo, a to pomodarstvo je skupljanje podataka. Pa jedne podatke skuplja jedno ministarstvo, pa druge podatke skuplja drugo ministarstvo, pa se treće ministarstvo odluči da nije ono to koje će skupljat podatke nego će dati nekom drugom, pa Državna geodetska uprava jednako tako je tu centralna točka temeljem im spaja direktive, e sada temeljem vezano uz eksploataciju i ovdje će se skupljati neki drugi podaci. Dakle niko nema ništa protiv da skupljamo podatke, ali dajte da probamo na istom mjestu, dajte da probamo da su međusobno dostupni jedni drugima, dajte da probamo da to sve zajedno uskladimo jer sad sa tim skupljanjem podataka idemo u slijedeću ludost, imat ćemo sve podatke koje međusobno neće biti umreženi i međusobno neće biti kompatibilni a svi podaci su zapravo potrebni, kad? U sustavu prostornog planiranja da znamo gdje je što, tko je dao kakvu dozvolu, tko je eventualno nešto se odlučio, dakle to je nešto što nam je potrebno i nešto što trebamo imati.

Imamo 3 teme, jedna tema, to su vam 40 odredbi vezane uz izdavanje građevinskih dozvola temeljem ovoga zakona jer u jednom času nam je bilo jako važno da u Zakonu o izgradnji kažemo da odnosno ugradnji, da se građevinske dozvole vezane uz uređaje i postrojenje za rudarenje nije to ta građevinska dozvola nego je to neka druga građevinska dozvola pa vidi čuda, sad u ovom zakonu od članka 140. pa do 180. imamo odredbe koje kažu kako će se građevinska dozvola temeljem ovoga zakona raditi samo za ta postrojenja. I od tih 40 odredbi, otprilike 70% je prepisano iz Zakona o gradnji no međutim imamo sad dvije vrste građevinskih dozvola, jednu građevinsku dozvolu po zakonu o gradnji a drugu građevinsku dozvolu koja će se odnositi na ovo. I dolazimo do teme legalizacije. Ja odmah kao što sam jasno rekla svoj stav da ja mislim i j se cijeli život bavim prostornim planiranjem i mislim da trebaju biti dobri uvjeti, da nema niti jednog osim ludosti zahvata u prostoru za koji se ne treba ispitivati, ne treba se istraživati, ne treba se vidjeti koji su potencijali. Ako hrvatska država ima potencijal ugljikovodicima, onda moramo taj potencijal ako ga i ne želimo koristiti, ali barem znat da imamo i ostaviti za neka druga vremena. Jednako tako kad je riječ o legalizaciji, ja sam od onih koji moraju bez obzira, ja nisam školovana, ja sam školovana da radim nešto drugo, ali ja se jednako tako na to odnosim. Ako imamo činjenicu da imamo bespravne ceste, da imamo bespravne lukobrane, da imamo bespravne marine, da imamo bespravna nasipavanja mora, da imamo bespravne moliće, da imamo bespravne vodovode, kanalizacije, da imamo i bespravnu sadašnju eksploataciju, dajmo onda uvjete kako da to stavimo u sustav da to bude legalno i da od toga imamo koristi.

Jednako tako, mi kad je riječ o eksploataciji danas imamo INA MOL, bespravno eksploatira određene situacije. Ja nemam ništa protiv da mi ovim zakonom kažemo tamo gdje je sukladno dokumentima prostornog uređenja a to tako i kažemo i pojedinih uvjeta, da dajemo mogućnost legalizacije no međutim, malo imam problem jer ćemo samim tim povećati vrijednost odnosno pitanje financijsko gdje ćemo jednim odredbama zakona reći MOL-u koji do sada ima nekakvih problema da iza toga će dobiti uporabnu dozvolu i tu je tak problem i o tome treba razgovarati, dal' tu postoje neka ograničenja, da li je to datum stupanja na snagu ovog zakona, da li je to nešto drugo i to treba dobro promisliti i dobro razmišljati. Ja moram reći da sam se ja s tim susrela pred jedno 3, 4 godine kad je jednako tako bio u jednom drugom zakonu taj interes i mi tada nismo to zakonom propisali jer nam se činilo da bi to u daljnjim elementima povećalo nekakav nesrazmjer i odnos između hrvatske države odnosno INA-e i između MOL-a.

Ne kaže se ni kad ni koje a mi vam recimo imamo snimak Hrvatske sa 21.6.2011., sve je snimljeno. Zašto to nije bila ta? Što hoću reći? Zakon je predetaljan, ušao je u brdo detalja ali samim tim otvorio brdo problema. ja ne bih voljela ako taj zakon bude donesen a znamo da će biti ako će biti volja većine, raditi po tom zakonu jer po njemu će biti nemoguće a mijenjat će se svako malo jer se vezao tako na sve druge propise da izmjene biti svako malo. Ima u zakonu nešto što je uvedeno dobro a to je tema sanacije i obveza onih koji eksploatiraju, kako da saniraju prostor iza toga. Rezime, prvo čitanje je, ja sam i na Odboru za zakonodavstvo ukazala na odredbe pojedinih članaka, jednako tako mislim da sam u ovoj diskusiji dosta jasno rekla o čemu je riječ, ljudi moj, ovaj zakon traži ozbiljnu prepravku da bi bio zakon koji možemo provoditi, koji nam može koristiti.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva, uvažene zastupnica Taritaš. Spomenuli ste u svom izlaganju turizam, naravno i opservacija da Hrvatska ne može živjeti samo od turizma, da se mora orijentirati i na druge vrste gospodarstva. Turizam kao strateška gospodarska grana, ona je imala financijski efekt ili promet, ove godine 11 milijardi eura, ali mi dobro znamo da dobri gospodarski subjekti koji ostvaruju dobar profit, dobro rade, imaju tek 10% profita, dakle, koliko je bio profit od turizma. I mene zanima vaša opservacija, vaše mišljenje o tome koliku je štetu učinila odnosno učinio zaustavljanje projekta družbe Adria za Hrvatsku i sada najnovija ideja koja se čuje i ovdje u Hrvatskom saboru i od eko udruga, zaustavljanje projekta za izgradnju LNG terminala. Dakle, kad je o tome riječ, onda to sve treba gledati u kontekstu. I nešto što je bilo možda realno za napraviti pred 20 g. u tim uvjetima danas to više nije moguće jer se svijet promijenio, tehnologije su se promijenile. Ja principijalno, apsolutno, u opciji kad je netko protiv, da bi bio protiv, a da iza toga ne stoji ni jedan argument, sam vrlo vrlo oprezna, jer biti protiv, da bi bili protiv, je čisto zapravo svijetlo pozornice da budu na vas. Sad je priča o LNG terminalu i govori se o LNG na moru i LNG na kopnu. Ja nisam, ne znam sve do kraja elemente procjene utjecaja na okoliš, tako da sve što bih rekla je apsolutno, nije dovoljno stručno utemeljeno. No, međutim, principijalno, mišljenja sam da je neusporedivo bolje da to bude na kopnu, nego da to bude na moru. Iz jednostavnog razloga što su i havarije i sve ostalo na drugačiji način. Ja sam vrlo vrlo oprezna i ako kaže, to je brod pa će se privezati, ja sam vrlo vrlo oprezna s tim. Ali, sve treba gledati u kontekstu novih događanja, novih situacija i nove priče. Jednako tako kad je riječ o istraživanju ugljikovodika, odnosno, na moru, velika i žestoka je rasprava je bila, jer tada je bila pozicija i opozicija drugačija. Ja sam jedriličar. Mi smo Jadran zaista projedrili sve. Ono što mi danas imamo i one platforme recimo koje su vam dolje kod Dugog otoka i tamo, vama je interesantno doći do toga i to uopće ne smeta u svemu tome. Smetalo bi kad bi bilo na drugačiji način. Ali, to u Jadranu, jednako tako neće biti problem, jer nam je duboko more. Dakle, mi, ja se slažem da u nekim situacijama treba puhati i na hladno, ali puhati baš na sve, onda više nemate ništa, a imati ćemo onda jednu hladnu situaciju. Mi ćemo nakon toga i eventualnih replika napraviti stanku do 15,00 i onda ćemo napraviti sa radom. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče. Vrlo je interesantno slušati ovu raspravu, možda meni samome, zbog toga jer pratim ovo područje, ali ne tako davno, i slažem se, skoro pa isti ljudi koji su radili po nekim ministarstvima, javno su se usudili izreći pred kameru, da u hrvatskom zakonodavstvu, rješavati problematiku a pogotovo kompliciranu problematiku, a problematika koje obrađuje i rješava ovo zakonsko rješenje je vrlo komplicirana i teška problematika. Ne možemo rješavati prijedlozima koje pravnici zovu lex spcijalac. Sjetiti ćemo se jednog eminentnog lika, koji je tada sa lex spcijalis htio pokrenuti strateške investicije RH, ja sam tad rekao, izrekao i ponavljam danas, da lex specijalis i zakon kojim će se rješavati problematika strateških investicija u RH, dakle, zakon koji idemo protiv drugih zakona, neće u praksi donijeti nikakvu pozitivno rješenje, pa tako na našu sveopću žalost, ni taj lex specijlis ili temeljem tog zakona, nije pokrenuta niti jedna investicija u RH, 2018. g. Dakle, 7 g. sa zakonom koji je trebao donijeti prosperitet RH se mučimo da bismo pokrenuli i jednu jedinu investiciju. Nismo uspjeli. I ono što me posebno veseli na početku ovog izlaganja, to što je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, ja bi rekao usudilo se poželjet a onda izboriti, da se ovaj zakon donosi u regularnoj proceduru. Dakle, ne idemo u hitnu proceduru, idemo u prvo čitanje. Uzeti ćemo si nakon toga vremena, eventualne anomalije popraviti. Ima drugo čitanje, dobiti priliku da amandmanima popravimo još neke stvari i nakon toga zakon ide u provedbu. E sad, danas je ovdje izrečena isto jedna vrlo interesantna rečenica, konačno nakon 2 g. se netko usudio reći, osim mene, ima Hrvatska energetsku strategiju, samo ju ne provodimo. Meni je drago, nema sad ovdje kolege Panenića, ja bi ga pohvalio na hrabrosti, da nakon 2 g. i on tvrdi da Hrvatska ima energetsku strategiju koji je ovaj Visoki dom 2009. g. skoro pa jednoglasno, dakle, jednog zastupnika u Saboru nije bilo, zbog toga ona nije donesena jednoglasno usvojio i nekoga zadužio da nešto radi po tom strateškom dokumentu. No, vratiti ću se na predmet i na temu koje se bavi ovo zakonsko rješenje. Dakle, mi danas u RH imamo ja bih rekao zakonodavni okvir i 3 različita zakona kojima se zadire u predmet rješavanja istog problema. Dakle, od 22. srpnja 2013. g. na snazi je Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, pa nakon toga od 17. srpnja 2015. imamo Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. I ja bih rekao ključ cijele priče je 18.5. iste te 2013. g. kada je na snagu stupio Zakon o rudarstvu i nemojmo zaboraviti još jedno zakonsko rješenje po ingerenciji Ministarstva financiji, zove se Zakon o koncesijama. Dakle, u misku ta 4 zakonska okvira i prepucavanju 4 različita ministarstva, 4 različite odgovorne osobe, došli smo do toga, da je ova problematika postala teška, zahtjevna i neprovediva u djelo. I onda se javlja ideja koju ja zdušno pozdravljam, da se iz ova tri zakonska prijedloga određene ingerencije i vertikala od ideje do sklapanja ugovora stavlja u ingerenciju jednog ministarstva i jedne odgovorne osobe. Dakle, nakon ovog zakonskog rješenja nema više opravdanja zašto se ne može raspisati javni natječaj, zašto se ne može pristupiti istraživanju, zašto se ne može eventualno dogoditi odluka o eksploataciji i zašto netko nekoga priječi dovesti u onu zaključnu fazu ugovaranja gdje će pa i sam ugovor biti predefinirana priča oko koje će se sa budućim investitorima eventualno dati razgovarati. I sada kada malo pogledamo čime se to današnji zakonodavni okvir bavi onda ćemo vidjeti da Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika obrađuje i njime je uređeno istraživanje i eksploatacija, gospodarenje, izdavanje dozvola i utvrđivanje naknada za eksploataciju. Mnogi drugi segmenti predmet su ingerencije jednog drugog zakona, a vezani su uz Zakon o rudarstvu. Isto tako Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uređuje se primjena propisa u sprečavanju i postupanju u slučaju velikih nesreća povezanih sa izvođenjem određenih radova na istraživanju i na eksploataciji. I nakon svega one ključne stvari uređuju se Zakonom o rudarstvu. Neću čitat ovdje iz promemorije o čemu se točno radi, ali taj isti zakon ja bih rekao gotovo na isti način uređuje priču oko mineralnih sirovina i oko ugljikovodika. Možda bi to moglo biti jedno hrvatsko rješenje kao što jako puno takvih hrvatskih rješenja postoji ne akceptirajući ono kako to radi ili kako to rade svjetski poznate kompanije odnosno države koje u svom portfelju danas imaju istražene i verificirane velike količine odnosno rezerve ugljikovodika, ali ih u ovom trenutku svojom strateškom odlukom ne stavljaju u uporabu nego ih i dalje čuvaju kao rezerve.

Pa se pored onih ključnih stvari koje su predmet ovog zakona, a rekao sam objedinjavanjem metodologije od ideje do ugovaranja pod jednu vertikalu i pod jednu kuću mi ustvari sa ovom zakonskom regulativom usklađujemo i sa direktivom 31 iz 2009. godine, direktivom 60 iz 2000. i direktivom 30 iz 2013. godine gdje je Europska komisija vrlo jasno propisala na koji način bi se to trebalo raditi u zemljama EU. I sada kada analizirate malo ova tri zakonska okvira i rješenja onda vidite da je u ta tri zakonska rješenja evidentno postojanje problema dvostruke odnosno preklapajuće nadležnosti, a predmetni zakonodavni okvir ne prati sve ono što prate druge zemlje koje u ovom trenutku jesu članice EU i primjenjuju odnosno u svoje nacionalno zakonodavstvo imaju transponirane odredbe europskih direktiva. Nadalje, ovaj zakon jasno i nedvosmisleno propisuje da je osnovni akt planiranja kojim se utvrđuje gospodarenje ugljikovodicima i geotermalnim vodama skladištenjem prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, planiranje naftno-rudarskog gospodarstva djelatnost na državnoj razini koja mora biti usklađena i provoditi se temeljem Strategije energetskog razvitka RH koju je, a i ovu novu donio ili će donijeti Hrvatski sabor u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje područje energetike. Također ovaj zakon ili ovaj zakonodavni okvir jasno i nedvosmisleno obvezuje jedinice lokalne samouprave i jedinice područne i regionalne samouprave da svoje razvojne planove i akte planiranja usklađuju s ciljevima Strategije energetskog razvoja RH, Okvirnog plana i programa istraživanja eksploatacije ugljikovodika na kopnu i Okvirnog plana i programa istraživanje eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Dakle samo svojstveno nama u RH je problematika o kojoj je malo prije govorila kolegica Mrak-Taritaš. Strategija prostornog uređenja jednoglasno usvojena, Program provedbe strateškoga dokumenta jednoglasno usvojena, prostorni planovi jedinica područne samouprave usklađeni sa strategijom i provedbenim planom, prostorni planovi jedinica lokalne samouprave usklađeni sa prostornim planovima jedinica područne samouprave i onda se dogodi nakon što investitor dođe u fazu ishođenja građevinske dozvole studija utjecaja na okoliš koja zaustavlja investiciju. E pa sada ja pitam sve nas i ne samo službenike Vlade RH nego i nas koji danas ovdje sjedimo ili ne sjedimo danas ovdje u Parlamentu kakva je to pravna sigurnost nekoga koji mora investirati do 25% investicije ne znajući da li će ikad ili nikad dobiti građevinsku dozvolu. Ja bih volio još jednu stvar, ja bih volio da mi svi skupa smognemo malo snage i nađemo identični zakonodavni okvir onome danas u Republici Hrvatskoj uključivo Sloveniju, Italiju, Austriju, Njemačku ili bilo koju koji je imalo sličan našem a svi smo naša nacionalna zakonodavstva uskladili sa smjernicama odnosno, direktivama Europske unije. E pa gospodo, rečeno je bilo ovdje da smo do sada ne znam stotinjak puta promijenili taj Kazneni zakon. I ne samo Kazneni zakon nego i ine druge zakone.

I sustav ili sektorske politike koje se dešavaju u tim zakonodavnim okvirima se provode i funkcioniraju dobro. A zašto jednostavno ne pošaljemo desetak ljudi na izobrazbu u te zemlje i prenesemo ta dobra iskustava ovdje u Hrvatsku nego rađe svaki zakon po nekoliko puta godišnje promijenimo i zbog toga je činjenica da mi moramo ovdje u Hrvatskom saboru biti 216 dana, a parlamentarci u njemačkom Bundestagu 4 puta po 7 dana. Jer mi mijenjamo svoje zakonodavstvo da bi smo ga mijenjali, a neki drugi to rade zato jer bi ga uredili i pretvorili u provedivo. Koja je integralna zadaća ovog zakonodavnog okvira? Ja se u potpunosti slažem sa onime što je do sada izrečeno, a vezano je uz to da je zakon opsežan, da će ga se teško provoditi da će morati dolaziti do međuresorne suradnje iz jednostavnog razloga jer su stvari na terenu daleko složenije nego ih mi doživljavamo ovdje u Hrvatskom saboru. Ali ono što je činjenica konačno u jednom zakonodavnom okviru, ja ću se usuditi reći od igle do lokomotive u sklopu jednog zakona u ingerenciji jednog upravnog tijela nazovimo to tako, bez obzira koliko će se povjerenstava ili komisija morati unutar toga tijela formirati da bi se donijele konačne odluke. I sada kada krenemo nabrajat što je to dobro u tom zakonskom prijedlogu dobro je i to što se konačno i geotermalna energija dakle, geotermalne vode koje bi se ili će se jednog dana počet koristit kao izvor toplinske energije koja se onda može transformirati i u neke druge oblike energije, tretirati kao energent odnosno, biti u segmentu ovog zakonodavnog okvira. Uključivo tako možda i buduća podzemna skladišta prirodnog plina i skladišta unutar kojih ćemo jednog dana konačno nadam se, početi zbrinjavati i skladištiti prekomjerne CO2 emisije u atmosferu. Svi mi koji jesmo čitali ovaj zakonski okvir siguran sam da smo jasno pobrojali one ingerencije koje zakonodavac, a ja se nadam da ćemo mi svi skupa za to dići ruku, unosi u ovaj zakonodavni okvir. I ono što moram na kraju reći dakle, ovo zakonsko ili ovakvo zakonsko rješenje ne zahtjeva nikakav dodatni angažman državnoga proračun.

Dragi kolega Horvat, točno je da postoji strategija energetskog razvoja ali isto tako je točno da je ovaj zakon prenormiran i upitno provediv, tu se trebamo složit. Jednostavno da bi bili uređena i pristojna država pored novog izbornog zakona uređenje javne uprave, uređenje prostora, pa u konačnici da i prebrojimo konačno broj stanovnika koji žive u Republici Hrvatskoj.

Ta nova strategija bi morala, nadam se da ćete složiti i to je pitanje moje, da li se slažete da bi ta strategija trebala težiti energetskoj neovisnosti potpunoj, jer imamo potencijale u tom smjeru? Ta strategija bi podrazumijevala nacionalnu naftnu kompaniju a ne dala mogućnost da bude ili ne bude nego bi je podrazumijevala. Ta strategija bi trebala spriječiti bespravnu eksploataciju ugljikovodika pa tako smatram i ovaj zakon.

Poštovani kolega Orepić, pa ja se mogu ponoviti po 4, 5 i 7 put, ja sam zagovaratelj činjenice da Hrvatska u ovom trenutku ima strateški dokumenat. Ja sam i zagovaratelj toga da u segmentu energetike s obzirom na razvoj tehnologija strateški dokumenat koji se piše za deset godina, barem dva put u vremenu svoje primjene mora dobit reviziju. Bio sam glasni zagovaratelj toga i danas sam. Činjenicu da Hrvatska ima potencijal polako se približavati energetskoj neovisnosti u tome ste u potpunosti u pravu i tu dijelimo mišljenje i razmišljanje i nećemo polemizirati uopće o toj rečenici. Ali ta je činjenica, ili bi ta činjenica trebala biti bez bilo kakve diskusije predmet mišljenja i razmišljanja svakog saborskog zastupnika, svakog službenika hrvatske Vlade i svakog građanina Republike Hrvatske. I tu se nadam da smo kompatibilni u toj cijeloj priči.